Hvala. Poštovana predsednice, ja reklamiram Poslovnik član 107, jer smatram da je prekršeno dostojanstvo, jer ulaskom jedne osobe, ne mogu da je nazovem ni gospodin, ni kolega, ulaskom Dragana Šutanovca u parlament… Ja moram da vas prekinem i moram da imam iste aršine prema svima. Poslanici su svi ravnopravni, svih 250 poslanika. Želela bih da, pre svega u svoje ime, zatim u ime svih žena iz SNS, u ime svih žena građanka Srbije, da najoštrije osudim jučerašnje lajkovanje, jučerašnje sviđanje od strane Dragana Šutanovca jedne izjave na tviteru, kojom se na najbrutalniji način omalovažavaju žene. Žene su građani Srbije, žene će danas biti uvređene svakoga trenutka kada se Dragan Šutanovac bude javljao da brani budžet… Poslanice, ne možemo da razgovaramo tako, jako mi je žao. Samo recite u čemu sam ja povredila Poslovnik član 107? Uvredili ste iz razloga što smatram da Dragan Šutanovac danas mora preuzeti odgovornost za ono što je izrekao juče. Ne može sedeti u istoj sali sa nama ženama, ne može nas vređati i sedeti i braniti budžet. Poslanice, vi znate da ja ne mogu da određujem koji će poslanik dolaziti u parlament, a koji neće.

Na naziv glave 1. i član 1. amandman u istovetnom tekstu podneli su poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Da li poslanici žele da pričaju o Predlogu zakona o budžetu? Shvatio sam vaše pitanje kao retoričko pitanje. Naravno da želimo da govorimo i gospodin Pavićević i ja. Amandmani na budžet koje smo podneli kolega Pavićević i ja u svoje lično ime i u ime Nove stranke i u ime dobrog dela građana Srbije su karaktera „briše se“, zato što smatramo da je Predlog budžeta koji je dat nepopravljiv, te da je najbolja stvar za dobro države, naroda, žena, muškaraca, dece u Srbiji da se povuče ovaj Predlog budžeta, da se pripremi u narednih nekoliko dana jedan ozbiljan predlog budžeta. U tom slučaju bismo mogli da oprostimo i kašnjenje, jer je 1. novembar bio rok da se pošalje tekst i ubrzavanje procedure, jer od dolaska teksta u Skupštinu, do rasprave o njemu, treba da prođe 15 dana, a prošlo je samo četiri, pet dana. Ali, metodološki deo nije toliko bitan koliko suština budžeta, koji je, kao što sam već rekao u načelnoj raspravi, nije razvojni, nije socijalni, nego je rasipnički, u delu vrha vlasti, čak ne ni za činovnike. To je statističko-knjigovodstvena manipulacija, koja ne bi prošla ni onaj čuveni poligraf koji je ovde postao sredstvo, mašina, sokoćalo za brisanje biografija što starijih što malo novijih. Ovaj budžet ne vodi Srbiju u dobrom pravcu. Neki bi rekli da je to odustajanje od reformi, a ja se ne slažem sa njima, jer mislim da nije ni započet proces reformi. Ovakav budžet neće ništa dobro doneti građanima Srbije i zato ga treba brisati, a postoji, naravno, način da se kroz privremeno finansiranje stvore uslovi da se donese ozbiljan budžet za državu Srbiju. Šta bi bilo ozbiljno u tom budžetu? Pre svega to da se oni primarni podaci, one činjenice na osnovu kojih treba praviti budžet, da one budu verodostojne. To je pitanje kolika je bilo ušteda prošle godine? Da li je to posledica uskraćivanja transfera lokalnim samoupravama i uterivanja javnim preduzećima obaveze da daju u budžet i ono što nisu zaradili? Trebalo je utvrditi precizno koliki je broj zaposlenih ljudi u ovoj državi? Koliki je broj ljudi koji rade u državnoj službi, na raznim nivoima, spremiti adekvatna dokumenta, strategije i taktičke poteze za to kako da se smanje troškovi budžeta, a kako da se kroz kapitalne investicije stvore uslovi za buduće investicije u ovoj zemlji. Ja inače koristim samo dva minuta.

Sad ću ja da lupam packe poslanicima i da vičem.

Da je budžet tako dobar, kao što je najavljivan juče u načelnoj raspravi predsednika Vlade i prisutnih ministara, onda bi verovatno dobar broj ljudi u Srbiji odgovorio na moj poziv, koji sam uputio juče pre podne, da svi oni koji su zadovoljni politikom koju vodi Vlada Aleksandra Vučića se okupe danas ispred parlamenta Srbije i da pokažu svoje oduševljenje tom politikom. Uz najbolje napore nisam primetio nikakva okupljanja, ni blizu, ni neposredno ispred parlamenta, tako da je to očigledan dokaz šta se inače dešava, kakav je stav građana Srbije u odnosu na budžet koji nam je predložen. Budžet je ponovo presekao svaku mogućnost ozbiljnog finansiranja poljoprivrede, poljoprivrednika. Oni su sprečeni da dobiju subvencije na koje su navikli, barem u tom minimalnom iznosu, uz veliku priču o tome da je ova država, ova Vlada posvećena poljoprivredi kao razvojnoj šansi Srbije. U životu se to ne dešava. Oni su uskraćeni čak i na slobodu kretanja kroz Srbiju, jer su blokirani na nekoliko magistralnih puteva po Vojvodini, ne čuje se ništa od njihovih zahteva. Stanje u kulturi, stanje u socijali, novac koji je predviđen u budžetu za 2016. godinu je katastrofalno mali i od toga ne možete da napravite ni minimum socijalne zaštite, a kamoli u kulturi bilo šta što bi moglo da se evidentira u narednih godinu dana kao neki kulturni doprinos ili doprinos u kulturi, a kultura je, znam da će to biti strano dobrom delu kolega, vrlo važna stvar u jednoj državi. Očigledno da se vlast Aleksandra Vučića opredelila da kultura i poljoprivreda budu zastupljene na nacionalnim televizijama, kroz Farmu, Parove, Big bradere. Kako se zvaše ona emisija između farme, kada ide farma, pa se pojavi Vučić, pa onda opet ide farma ili je sve to ista emisija? Ja ne znam kako se zove ta emisija, ali generalno ovaj budžet ugrožava ekonomsku, socijalnu i svaku drugu sigurnost građana u 2016. godini, a sa druge strane rasteruje i ono malo investitora, domaćih i stranih, koji su neoprezno ili sa dobrom namerom želeli da dođu u Srbiju i da ostvare svoje biznis planove, svoje poslovne ambicije, ali ovakav način, ovakav budžet, budžet koji nikako ne bi prošao onaj nesretni poligraf, ne može da bude garancija ni za kakav napredak. Mi imamo sledeće godine izbornu godinu, bar na nekim nivoima, verovatno na svim nivoima. Ovaj budžet će biti najbolji deo kampanje opozicije u sledećoj godini.

Reklamiram naravno povredu člana 107. Dužni ste bili da reagujete, jer se vređa dostojanstvo parlamenta i obmanjuje kompletna javnost, obmanjujemo svi mi ovde kada neko iznosi neverovatne tvrdnje vezane za nacionalne televizije, posebno za rijalitije. Vlasnici tih rijalitija, uvaženi gospodine, su bili neki funkcioneri, čak i predsednik partije sa kojim ste vi u koaliciji i tada su ti rijaliti nastali. Prema tome, nemojte da obmanjujete javnost, nikakve veze Aleksandar Vučić niti bilo ko ima sa rijalitijima. Ako je neko krenuo da truje narod sa tim, to ste baš vi krenuli da radite. Hvala.

Ja bih molio, kao resorni ministar, samo da vam skrenem pažnju na jednu stvar. Vi ovde komentarišete programe komercijalnih televizija. Oni ne potpadaju, konkretno ovo što ste spomenuli, ni pod kulturu, ni pod informisanje, ali ste rekli jednu stvar sa kojom se svi slažemo, a to je koliko je kultura važna. Međutim, isto tako morate da budete svesni da bez jake i stabilne ekonomske baze nema ni sistemske podrške kulturi i kulturnim institucijama. To je sa jedne strane i zbog toga je jako važno da ovaj budžet bude potpuno realan i da omogući stabilnost. Sa druge strane, ova Vlada je na isti način svesna da vi nemate ni uspešno društvo, ni uspešnu ekonomiju bez jake kulture. Ekonomija je potrebna kulturi, kultura je potrebna ekonomiji. Kreativne industrije su ono što je potrebno svima nama i kako budemo te dve stvari spajali i kako budemo bili u tome uspešniji, tema rijalitija će biti tema domaćeg vaspitanja, da li neko želi da ih gleda ili ne, ali hvala vam što ste sada spomenuli to što je važnost kulture, jer upravo je to prepoznato kroz ovaj budžet. Kada pogledate na kraju koliko je u budžetu ove godine izdvojeno za samu kulturnu produkciju i programe, to je za nekih 400 miliona više, nego u budžetu prethodne godine. Vaš amandman glasi – član 1. briše se. Član 1. je rezime ovog budžeta. Član 1. daje rezime primanja prihoda i primanja rashoda i izdataka. Od svih stvari koje ste pomenuli, u ovom članu se nalazi, za poljoprivredu, da ugrožava poljoprivredu i ne daje ništa za poljoprivredu, na strani 3, tačka 1.4. – subvencije, druga alineja, poljoprivreda dobija 27.951.000.000, isto kao i prošle godine, jedna sedmina procenta manje. Time ne vidim da je ugrožena poljoprivreda. Informacija je verodostojna. Trebali ste da pročitate taj deo. Drugi deo koji ste rekli se odnosi na kulturu. Obrazloženje je bilo dato juče. Takođe, niste u pravu.

Samo vas na to upozoravam. Ovo nije prvi put da to radite, da stavljate briše se na sve. Ako stavljate briše se na prvi član, onda povucite ove ostale amandmane, pošto nemaju smisla, ni logički, ni pravno, ni u ovoj Skupštini.

Ministri po Poslovniku imaju pravo na repliku, kao i poslanici. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsedice Narodne skupštine, uvažene ministarke i uvaženi ministri i poštovani gosti, gošće iz Ministarstva, reklamiram poštovana predsednice Narodne skupštine, čl. 171. do 177. Poslovnika naše Narodne skupštine. Bilo je neophodno, ja mislim gospođo Gojković, da intervenišete kada je nama, narodnim poslanicima u našoj Narodnoj skupštini, ne samo meni i ne samo gospodinu Živkoviću ministar Vujović sada rekao da nema smisla da podnosimo amandmane na preostale članove predloga zakona kada amandman koji glasi – briše se, podnesemo na prvi član jednog predloga zakona. Poštovana gospođo Gojković, ja mislim da je bilo neophodno da ministru Vujoviću saopštite, ako onto već ne zna, da kada jedan narodni poslanik smatra da je jedan predlog zakona u celosti loš, da taj narodni poslanik, ministre Vujoviću, ima legitimno pravo na osnovu Poslovnika Narodne skupštine, na osnovu Zakona o Narodnoj skupštini i poštovana gospodo, na osnovu Ustava naše Republike, da se bori ovde kroz amandmansku raspravu, gospodine Vujoviću, ceo dan, celu noć ako treba, da bi se anulirala sadržina jednog veoma lošeg predloga zakona.

Glasamo? Smatram da nisam.

Dakle, svi mi zajedno i da doprinesemo malo nekoj boljoj slici rada našeg parlamenta. Ne možemo imati uvek repliku kada ministar iznese svoj odgovor na nečije izlaganje i ne možemo time kupovati vreme. Gospođo predsednice, dame i gospodo ministri, poštovane koleginice i kolege, svi koji su zadovoljni politikom Aleksandra Vučića, izašli su pre godinu i po dana na izbore, glasali su i podržali su tu politiku, vrlo transparentno, javno i takvih je više od 50% građana Republike Srbije. Ti i takvi su takođe izlaskom na izbore rekli i pokazali štamisle o politici ovih otpisanih ili obrisanih predlagača amandmana. Tako da, kao što im tada nisu verovali, nisu im verovali ni sada na bilo kakav poziv. Danas, oni ljudi u Srbiji koji podržavaju politiku Aleksandra Vučića i SNS, odazovu se pozivu SNS, pa kao pre nekoliko večeri, u Užicu, kada je pozorište u Užicu bilo tesno da primi sve te ljude, pa onoliko koliko ljudi je sedelo toliko je ljudi stajalo, a još toliko ljudi je stajalo ispred Narodnog pozorišta u Užicu, e to su ljudi koji su došli pokazali da podržavaju politiku Aleksandra Vučića. Kao što je pre nekoliko večeri, u Vukovom domu kulture u Loznici, takođe su se skupili ljudi i unutra, ali i napolju da pokažu da podržavaju reformsku politiku Aleksandra Vučića, a samim tim i pokazali odnos prema ovim obrisanim predlagačima amandmana.

Tako će i Novosađani, 18. decembra da napune „Spens“, pokazujući podršku koju Aleksandar Vučić i politika Aleksandra Vučića ima i u Vojvodini, ali i u svim ostalim krajevima Srbije. Ono kada neko ko je kao prilepak bio uz neku listu, pa na taj način na neka mala vrata ušao u parlament, pa sada pokušava da poziva u ime nekoga drugoga šta je drugo nego pokušaj plagiranja politike Aleksandra Vučića. Ne može to uspeti, prepoznaju ljudi u Srbiji one koji su iskreni, one koji su marljivi, one koji su čestiti, od onih koji su reciklirani, pa da se zaboravi sve ono i da se zaboravi ona politika koja je nastala na zgarištu ove Skupštine koja je oprana nekim „venišom“ u međuvremenu po nekim vinogradima, da bi došli sada u situaciju prikazujući se samo kroz novo ime, ali stare ljude i još stariju politiku. Ti stari ljudi i ta stara politika, razumem da nije navikla da se budžet, kao najvažniji zakon jedne zemlje u skupštinsku proceduru uputi na vreme, a kada je do 2012. godine, i jedan budžet, predlog budžeta ušao u Narodnu skupštinu, pred narodne poslanike pre Svetog Nikole. Ni jednom. Kada je i jedan budžet, kao najvažniji zakon jedne zemlje, do 2012. godine, bio usvojen pre Svetog Nikole? Ni jednom. Budžet za 2008. godinu, usvojen 28. decembra 2007. godine. Za 2009. godinu, 29. decembra, za 2010. godinu, odlično, napredak 21. decembra. Za 2011. i 2012. godinu, naravno 29. decembra.

Nijednom. Imali ste ne samo jedan rebalans, imali ste po dva rebalansa. Imali ste budžete za 2003. godinu, oprostite za 2004. godinu koji ste usvajali u junu mesecu 2004. godine. U junu mesecu ste usvajali budžet za tu godinu. Privremeno finansiranje, kada je privremeno finansiranje nema transparentnosti, novac se troši kumovski, burazerski, onako kako ste navikli i kakav vam je osnov politike.

Izvolite Markoviću, šta kažete, Poslovnik? Poštovani građani Srbije, poštovane kolege i koleginice poslanici, poštovani ministri, poštovana predsednice, ukazujem na povredu člana 106. i člana 107. Poslovnika. Razumem da ste vi možda umorni, ali način na koji je počela ova rasprava je vrlo zabrinjavajući. Sa vašim kolegom uopšte niste pratili prethodno izlaganje i četiri, pet minuta kolega Babić je govorio o raznim temama, samo ne o onome što je dnevni red.

Jel tako? Znači tvrdite da sam povredila Poslovnika i tačka. Ne, obrazložili ste i počeli ste da se obraćate Babiću. Znači dostojanstvo Skupštine ćemo najbolje svi vratiti, poštovati na taj način što ćemo diskutovati o budžetu, jel tako? Sada ću vam odgovoriti, pa završeno je, do dve minute. Znači, trebalo mi je mnogo kraće da shvatim šta hoćete. Na amandman – briše se, član 1. može da se govori o tome da vi želite da brišete politiku Vlade Republike Srbije do današnjeg dana i poslanik Babić ničim nije mene naterao ili nagovorio da povredim Poslovnik. Troši svoje vreme poslaničke grupe ili ovlašćenog kako želi. Imate i vi pravo, ali nemate pravo da u okviru povrede Poslovnika radite nešto slično. Javite se na diskusiju, pa odgovorite šta želite. Nemojte da me terate da oduzimam vreme… Gordana Čomić bi vam davno svima već izrekla kazne i ja sam na njenoj strani, mogu vam reći, ali se uzdržavam jer pričamo o budžetu. Znači, zahvaljujem.- Nisam povredila Poslovnik. Povredili ste,zloupotreba, ali neću oduzeti vreme jer imate samo 17 minuta ukupno diskusije. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, ako njihova akademska čestitost dozvoli da ja imam pravo da obrazlažem amandmane, jer je više puta profesor Fakulteta političkih nauka mojoj malenkost osporio pravo da branim zakone, da ih komentarišem, da predlažem i da komentarišem tuđe amandmane. Ako bi ovi filozofi, stručnjaci za zareze i zapete dozvoliti, ja bih se usudio da prokomentarišem zašto ne treba prihvatiti njihov amandman. Ne zato što su oni naši politički protivnici, ne zato što su oni naši politički neistomišljenici. Mi smo već dokazali više puta da ne progonimo, već da ubeđujemo, da nije vredno pobediti, da je nekad vrednije ubediti. Više puta smo pokazali dobru volju i sve što smo mogli od njihovih amandmana mi smo usvajali. Usvajali smo nekada i kada je bila neka tačka, zarez, zapeta viška, mi smo to usvajali želeći da im pokažemo da ne želimo samo podele sa političkim neistomišljenicima, već da tražimo zajednička rešenja koja su najbolja za građane Srbije. Mi smo tu volju pokazivali uprkos njihovoj galami, vici itd. Vika koju je iskazao docent sa Fakulteta političkih nauka jasno je pokazao nedostatak argumentacije zbog koga i zbog čega ne treba prihvatiti njihov amandman, bez obzira šta oni o nama mislili. Više puta smo glasali, ne samo prihvatali njihove amandmane, već i na glasanju glasali za njihove amandmane nego što su oni za to glasali sami. To su razlozi zbog čega ja mislim da ne treba gubiti vreme i našim političkim neistomišljenicima treba pokazati da ne zarezujemo njihovo brisanje ovog zakona. Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine, gospođo Gojković, uvažene ministarke, poštovani ministri, poštovane gošće i gosti iz Vlade Republike Srbije, u članu 1. Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu na koji smo mi podneli amandman koji glasi – briše se, piše da se ovim zakonom uređuju prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2016. godinu, njegovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancije, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava. Dame i gospodo narodni poslanici, podneli smo amandman - briše se na član 1. ovoga Predloga zakona zato što smo evidentirali da postoji sedam ključnih reči, ministre Vujoviću i dame i gospodo ministarke i ministri, kojima se najpreciznije može opisati Vladin predlog budžeta za 2016. godinu. To je sledećih sedam reči dame i gospodo - nekredibilnost pod broj jedan, netransparentnost pod broj dva, arbitrarnost broj tri, neodgovornost broj četiri, odustajanje od reformi broj pet, šest i sedma reč, poštovana gospodo. I ja ću, dame i gospodo narodni poslanici, poštovane ministarke i ministri, da argumentujem ovo svoje viđenje kako smo došli do ovih sedam reči, odnosno pet kovanica preko kojih se po našem sudu najpreciznije može opisati sadržina ovakvog predloga budžeta. Evo, da krenemo od nekredibilnosti, tu se naravno pozivam i na izveštaj onih ljudi koji su, ja mislim, pozvaniji od svih nas ovde da daju svoje mišljenje o ovome predlogu, a to su ljudi koji delaju u Fiskalnom savetu. Evo šta su rekli, kaže – postoji znatna neizvesnost oko toga koliki će se deficit ostvariti u 2016. godini, neefikasno sprovođenje javnih politika i jednokratni prihodi mogu da ga umanje, ali i neke ne planirane obaveze mogu doći na naplatu, a Fiskalni savet dodaje, poštovana gospodo, to je sve smešteno pod okvir nekredibilnosti, kaže – izvršenje javnih prihoda i javnih rashoda u 2015. godini ukazuje na ozbiljne slabosti, u čemu, dame i gospodo narodni poslanici, u planiranju i izvršenju budžeta koja se lako mogu ponoviti u 2016. godini i imati veliki uticaj na visinu deficita koji će se na kraju ostvariti. Poštovana gospodo, to se zove nekredibilnost. Želimo li ovde da usvojimo takav predlog budžeta? Ili, dame i gospodo narodni poslanici, ako govorimo o netransparentosti, slušajte samo ovo, ja sam čitao, konsultovao se, precizno pokušao ovde da dođem do podataka. Vlada Republike Srbije je na osnovu sadržine ovog predloga budžeta na 404 pozicije predvidela da institucije troše sredstva na tzv. usluge po osnovu ugovora, poštovana gospodo. Usluge po osnovu ugovora na 404 pozicije. Nigde u obrazloženju nije jasno i nedvosmisleno rečeno koje su ovo usluge, sa kojim ciljem su te usluge navedene poštovana gospodo, ali ne plaši nas samo to, nego i sledeće – ukupni izdaci koje Vlada po osnovu predvidela su preko 17 milijardi dinara. Gospodo, to se zove netransparentnost. Sledeća stvar, poštovana gospodo, arbitrarnost. Evo na primeru, gospodine Vujoviću, poštovane ministarke i poštovani ministri, evo argumenata, pa da sučelimo naše argumente ovde u jednoj ozbiljnoj diskusiji o najozbiljnijem zakonu o kojem moramo da razgovaramo tokom jedne kalendarske godine, poštovana gospodo. Arbitrarnost, Vlada Republike Srbije je sudeći po sadržini ovog predloga budžeta na sopstveno diskreciono odlučivanje, što znači da se pare dele kako Vlada sama odluči mimo parlamenta, mimo javnosti, svojim zaključkom stavila je preko 70 milijardi dinara, poštovana gospodo. Sedamdeset milijardi dinara za arbitarno odlučivanje mimo Skupštine, gde je jutros bio gost ovde i EU, član Evropske komisije koji je pozvao sve nas ovde u ime EU da malo više držimo do dostojanstva Skupštine, da malo više usmerimo pažnju svihnas ovde o kontrolnoj funkciji Narodne skupštine, a u predlogu budžeta arbitrarnost Vlade za preko 70 milijardi dinara ili poštovana gospodo neodgovornost, četvrta kovanica, četvrta kategorija kojom opisujemo ovaj predlog budžeta. Za zemlju kao što je Srbija ovde moram da navedem jednu stvar, prema kvalitetu infrastrukture od strane Svetske banke rangirani smo na 68 mestu na svetu, gospodine Arsiću, gospodine Babiću, gošće i gosti iz ministarstva. Na 68 smo mestu, a od zemalja Evrope, gospođo Mihajlović, gospodine Verbiću, gospodine Udovičiću, gospodine Antiću, Lončar, Vujoviću, gospodine Iliću, iza nas su samo Moldavija, Rusija, Crna Gora i BiH, poštovana gospodo. Poštovana gospodo, još jednu stvar ovde da kažem – odustajanje od reformi je ključna poruka ovog predloga budžeta. Ovim budžetom sasvim je jasno da je Vlada Republike Srbije sa predsednikom Vlade, gospodinom Aleksandrom Vučićem na čelu, uprkos tome što neprestano slušamo formalne najave da se ovde ide ka reformama, u reforme svom snagom, ovaj budžet, u kojem pronalazimo nekredibilnost, netransparentnost, arbitrarnost, neodgovornost, za mene je jasan znak da se odustalo apsolutno od onoga što se zovu reforme. Gospodo poslanici, hoćete li za takav budžet da glasate? Hoćemo li neodgovornu, nekredibilnu, arbitrarnu, netransparentnu Vladu?

Samo ću vam pročitati nešto da pokažem da apsolutno niste u pravu i ne čitate ono na šta se pozivate. Strana 114. predloženog budžeta, takozvane specijalizovane usluge koje pominjete - 11,7, 46 milijardi, a ispod toga piše objašnjenje koje svako ko je dobronameran može da pročita. Ono glasi – sredstva ove aproprijacije su namenjena za finansiranje programa projekata u skladu sa čl. 10. i 98. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti, „Službeni glasnik“ broj taj i taj, da ne ponavljam. Znači, to su plate našeg naučnika. Kako možete da govorite takve neistine, kad piše vrlo detaljno, poziva se na „Službeni list“ i sve ostalo?

Dakle, ovaj budžet za 2016. godinu i to što ste vi rekli, da se izrazim najnežnije što mogu prema vama, to je da ništa niste u pravu i da ništa nije tačno od onoga što ste rekli. Ali, da krenemo posebno sa gostom uvaženim koji je danas bio ovde u parlamentu i šta je uvaženi gost rekao o radu ove Vlade, ove reformske Vlade. Između ostalog je rekao – Vlada je nastavila sa ambicioznim, privrednim i strukturnim reformama koje će doprineti boljem poslovnom okruženju, omogućiti rast, veću konkurentnost i nova radna mesta. Ohrabrujući rezultati se već vide. To kaže Hanes Han za rad Vlade Republike Srbije koju vodi Aleksandar Vučić. Impresioniran je humanim odnosom Srbije prema izbeglicama itd. Znači, ono što ste rekli, niste dobro rekli. Drugo, kada govorite o stanju infrastrukture, samo da vas podsetim, znači, 90 kilometara auto-puta ove godine, a 90 naredne godine. To je sve ono što nije bilo nijedne od prethodnih godina.

Kada svi svoje istroše završićemo, jer ovako je vrlo teško da ja stalno opominjem.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine gospođo Gojković, uvažene gošće i uvaženi gosti iz Vlade Republike Srbije, gospodine Vujoviću, evo ja ću na jednom primeru, ali gospodin Vujović je najviše toga rekao… Gospođo Mihajlović, ali i ministru Vujoviću da čuje, gospođo Gojković, jutros smo sedeli ovde, ja sam sedeo, slušao i vrlo precizno sam rekao šta je gospodin Han saopštio između ostalih stvari. Gospodin Han je, naš gost jutros ovde u Skupštini, gospođo Mihajlović, rekao i sledeće – da mnogo više, mnogo bolje može da se radi u pogledu borbe protiv korupcije, na primer, u pogledu slobode izražavanja. A čitajući ovaj budžet, da odgovorim i gospođi Mihajlović i gospodinu Vujoviću, pazite, poštovana gospodo, na 404 pozicije u budžetu sredstva za usluge po ugovoru. Hajde da pokažemo da nije to na 404 pozicije, pa da prihvatimo argumentaciju gospodina Vujovića. Ili, evo da dodam još jedan argument, nije stalo sve u sedam minuta, poštovana gospodo, oko ove nekredibilnosti, netransparentnosti, neodgovornosti, arbitrarnosti, odustajanja od reforme. Pazite sledeće. Rashodi za Kabinet predsednika Vlade sa 20,8 miliona u 2015. godini rastu na 22,3 miliona u 2016. godini na osnovu usluga po ugovoru, poštovana gospodo. Gospođo Mihajlović, pa šta je to nego arbitrarnost, mimo kontrole parlamenta i javnosti? Gde to ima u savremenoj demokratskoj državi koja počiva na vladavini prava?

Gospodin Han je doneo lepe vesti, a te lepe vesti glase, na žalost predlagača amandmana, da će prva poglavlja biti otvorena 14. decembra i to poglavlja 32 i 35 i da će ih otvoriti Aleksandar Vučić, predsednik Vlade Republike Srbije, i ne samo ta poglavlja, nego i poglavlja 23 i 24 naredne godine, ali i sva ostala poglavlja. Na žalost predlagača amandmana, Vlada Aleksandra Vučića otvara poglavlja, Vlada Aleksandra Vučića će zatvoriti ta poglavlja, Vlada Aleksandra Vučića će uvesti Srbiju u EU. Pažljivo sam slušao predlagača amandmana i pažljivo sam slušao kako se izveštaj Fiskalnog saveta čita dijagonalno. Znate, ne čitate onako ispravno kako je potrebno, nego čitate dijagonalno, pa izvlačite neke stvari koje vam odgovaraju, pa upoređujete babe i žabe i dolazite do nekog zaključka. Ali, isto tako, naš je današnji gost, gost naše države, Vlade i parlamenta, rekao da se parlamentarizam ne brani bukom, vikom, neistinama, mahanjima, brisanjem, nego dijalogom. Fiskalni savet izuzetno poštujemo, mislim da tamo sede vrlo stručni i odgovorni ljudi, ali Fiskalni savet čine ljudi od krvi i mesa, ljudi koji mogu i da pogreše. Njihov posao jeste da budu nešto strožiji. Njihov posao jeste da nam ukazuju na određene izazove, ali ja ću vam pokazati na jednom primeru kako je Fiskalni savet neke stvari pogrešno procenio. Isto tako, pošto se predlagač amandmana dominantno poziva na Fiskalni savet, ali dijagonalno, izbacujući sve ono pozitivno, budžet za 2015. godinu predviđao je deficit od 191 milijarde dinara, a Fiskalni savet je napravio predviđanje da će deficit biti veći i iznositi 230 milijardi dinara za 2015. godinu. Nasuprot tome, gospodine Vujoviću, u decembru 2015. godine deficit iznosi gotovo polovinu od onoga što je Fiskalni savet predvideo. I dobro je što su predvideli lošije, jer su nas na taj način naterali da se dodatno angažujemo da bi napravili ovakav rezultat. Sledeće - privredni rast. Predviđanja po Fiskalnom savetu privrednog rasta za 2015. godinu su bila u minusu 0,5%, dok je Fiskalni savet ocenio da je uputno da li će biti samo toliko i očekivao veću recesiju i to koja je išla čak i do minus 1,5% Ono što je ova Vlada Republike Srbije domaćinskom, odgovornom i energičnom, transparentnom politikom prema javnim finansijama, prema privredi, prema građanima ostvarila, to je rast od 0,8%, ali sam siguran da kada se podvuče crta 31. decembra 2015. godine taj rast će biti ceo jedan posto. Međutim, ono što predlagač amandmana nije želeo da čita jer mu to nije odgovaralo, a kada dijagonalno čitate, onda izbacujete sve ono što je pozitivno, a mnogo više pozitivnog ima, po ocenama Fiskalnog saveta veoma pozitivan makroekonomski pokazatelj je visok rast privatnih investicija u drugoj polovini 2015. godine naročito. Ovo je upravo ono što smo i želeli, da oživimo privatni sektor, jer održivi rast privrede upravo se može ostvariti kroz povećani nivo investicija i povećanje izvoza, a druga polovina 2015. godine upravo ukazuje na takav rast. Prema tome, to što je predlagač amandmana ovde mahao, valjda želeći da nas impresionira nekim izrazima, i to što je rast troškova predsednika Vlade porastao za nekih, koliko, možda milion dinara, znači da samo mnogo više radi i da planira mnogo više da radi u narednoj 2016. godini. Ali, takođe ću predlagače amandmana uputiti na budžet AP Vojvodine za 2015. godinu, pa ćete videti da putni troškovi predsednika Vlade AP Vojvodine gospodina Bojana Pajtića su tri puta veći nego troškovi predviđeni za putovanja predsednika Vlade Aleksandra Vučića. Osamsto miliona dinara je Bojan Pajtić predvideo za medije. Kriminalno. Gde to putuje Bojan Pajtić, osim što pravi kampanju ili je možda išao u Južnoafričku republiku i tamo je davao nekim nevladinim organizacijama, Limpopo, hvala vam. Bojan Pajtić, zvani Limpopo. E, to je ona pogubna politika koja, nažalost, se odražava na to da Vojvodina nam je na začelju rasta i na začelju naše države, po svim pokazateljima. Prema tome, da bi nešto rekli da je loše, morate tako nešto i da dokažete.

Izvolite. Izvinjavam se vama, poslaniče, znam da hoćete po amandmanu.

Reći ću vam o kome se radi. Radi se o Bojanu Pajtiću, koji je primio nagradu Fajnenšl tajmsa za najbolji region za investicije u Evropi. Bojan Pajtić, kao predsednik Pokrajinske vlade dobio je nagradu jednog velikog i poznatog časopisa, institucije svetske i sama činjenica da se to desilo očigledno izaziva nervozu među kolegama iz vladajuće stranke. S druge strane, moram da kažem da, ako govorimo o budžetu na način na koji govorimo, tačno je da u ovom budžetu postoji više od deset i po miliona evra skrivenog novca koji služi za usluge po ugovoru i to je upravo novac onih ljudi koji se zapošljavaju mimo bilo kakvog konkursa u svim ministarstvima, agencijama i zbog tih ljudi će neki ljudi koji su zaposleni u Vladi dobiti otkaze, a oni će koristiti kapital Vlade, ne bi li radili u stranačke svrhe. Gospodine Vujoviću, ovo što je govorio kolega Pavićević je potpuno tačno. Poslaniče, vi ste tražili repliku na izlaganje prethodnog poslanika. Znači, nemojte dalje da širite i da sada pričate sa svima. Ali, bila je priča celokupna gospodina Babića na opštu temu. Zahvaljujem. Replika, izvolite

Neću reći Zoranu Babiću da sedne, da mi mašete koliko god hoćete poslovnicima, jer mislim da ovo uvodi u haos, da ja dam reč jednom poslaniku, a onda da dižemo knjižice. Ne, prednost ima Zoran Babić na repliku, a posle ćete vi sa poslovnicima. Zahvaljujem se, gospođo predsednice. Jedan minut ću vas moliti da produžite. Pominjao je prethodni govornik i moje ime, ali ja sam muškarac, navikao sam na takav vid obraćanja, ali ponovo ću, naravno, u ime žena, u ime moje dve ćerke, u ime moje majke, u ime mnogih žena u Srbiji, da podignem glas protiv vređanja koje je uputio prethodni govornik preko društvenih mreža, a vidim da to nastavlja u izjavama medijima i dan-danas. Kada smo kod tog partijskog zapošljavanja, znate, nervoza u bivšem režimu je evidentna, nervoza - zato što na svaki pokušaj kritike imamo jasan odgovor. Kada kažu - partijsko zapošljavanje, ja sam zahvalan mojim koleginicama i kolegama iz pokrajinskog parlamenta iz SNS koji su, analizirajući budžete AP Vojvodine, od 2006. pa do 2015. godine pokazali i dokazali da za plate i dodatke zaposlenima od jedne milijarde i 320 miliona dinara, koliko je potrošeno 2006. godine, da smo došli u situaciju da je Pokrajinska vlada u budžetu za 2015. godinu planirala i potrošila za plate dve milijarde i 83 miliona dinara. Gospođo predsednice, znate li vi koliko je ovo plata? Znate li vi koliko je ovde članova porodica, kumova, šurnjaji, tetki, ljubavnica i ne znam koga sve ne bivšeg režima, a sadašnjeg u Vojvodini zaposleno na teret i o trošku građana Srbije koji žive u Vojvodini? Znate li koliko je ovde partijskih kadrova zaposleno? Poslanik je počeo od minut, a ne od nule. Izvolite, povreda Poslovnika. Poštovana predsedavajuća, ukazujem na povredu člana 108. stav 1. Na vreme sam podigao ruku, pokazao Poslovnik, na vreme sam tražio reč. To što me niste primetili svesno ili nesvesno, to je drugi problem, ali nisam imao nameru da prekidam bilo koga. Mislim da sam ja upravo želeo svojom diskusijom da usmerim stvari u tom pravcu da se poštuje dostojanstvo ove Skupštine. Znači, vi ste nekoliko puta već propustili priliku da gospodina Babića i druge poslanike opomenete. Vama je prigodno i normalno da on kaže – prirepak, reciklirani poslanici itd. Ovde građani Srbije ne mogu da čuju kako se dobuje po ovim klupama sa druge i na svaki način se sprečava govor gospodina Šutanovca. I vama je to normalno. Vama je to u redu. U prvom satu ove rasprave vi na takav način podržavate poslanike sa druge strane.

Ja mislim da ima više poslanika iz Užica. Jel ima još neko iz Užica? Da. Nemojte tako.

Ja se trudim koliko mogu, ali skakanje, vikanje, povreda Poslovnika. Ubeđena sam da građani Srbije žele da čuju na šta se troše njihovi novci, šta su planovi, ali to niko ne Lista je puna. Jel mi dozvoljavate da izbrišem listu? Hvala. Molim poslanike da se ne javljaju i omoguće Marijanu Rističeviću da govori po povredi Poslovnika. Samo dve sekunde mi dajte, molim vas. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram član 104. Poslovnika, koji glasi, u svom 1. i 2. stavu: „Ako se narodni poslanik na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe, navodeći njegovo ime i prezime ili funkciju, odnosno pogrešno protumači njegovo izlaganje. Narodni poslanik na koga se izlaganje odnosi ima pravo na repliku“ Stav 2.: „Ako se uvredljivi izrazi odnose na poslaničku grupu, odnosno političku stranku, čiji narodni poslanici pripadaju toj poslaničkoj grupi, u ime poslaničke grupe pravo na repliku ima predsednik poslaničke grupe. O korišćenju prava iz st. 1. i 2, omeđeno st. 1. i 2. ovog člana, odlučuje predsednik Narodne skupštine“ Gospođo predsedavajuća, ja nemam ništa protiv. Vi ste dali pravo na repliku poslanicima opozicije zato što je pomenut Bojan Pajtić. Bojan Pajtić, na sreću građana Republike Srbije, nije narodni poslanik, a kako mu brod tone i brod njegove stranke verujem da neće ni biti. Prema tome, ja zahvaljujem što ste tolerantni prema njima, ali ubuduće da na pomen Bojana Pajtića njima ne treba davati repliku jer Bojan Pajtić nije narodni poslanik i na njega se ovaj poslovnički član ne odnosi. Hvala. Ako bi striktno tako radila, vi znate da moram onda jednako da radim i prema svima. Znači, počeli smo da tumačimo kada se spomene politička partija da dajemo i kada su u pitanju predsednici stranaka. Nemojte, molim vas, da ja budem krivac za to. Ali, ako želite da glasamo, vrlo rado.

Zahvaljujem se predsednice. Da, ja sam narodni poslanik iz Užica i kao svi narodni poslanici želim da doprinesem ovom parlamentu da radi na najbolji mogući način, što verujem i za moje kolege Ivanu Stojiljković iz Srpske napredne stranke i za Jovana Markovića iz Demokratske stranke. Na nama je da pokažemo da li ćemo tim kvalitetom raditi ili ne. Sada da se vratimo na amandman. Nama socijalistima bi bilo veliko zadovoljstvo da je veliki broj građana Srbije jutros pratio prenos sednice Skupštine Republike Srbije. Bilo bi nam veliko zadovoljstvo zbog toga što bi se mogla uočiti velika razlika između onoga što smo danas čuli od visokog predstavnika Evropske zajednice u odnosu na ono što sada čujemo od predlagača amandmana. Ono što je visoki predstavnik Evropske zajednice danas rekao je nedvosmisleno jasno – da je Vlada Republike Srbije uspela da Srbiju približi Evropi otvaranjem Poglavlja 32 i 35, da je izuzetno uspešnim predsedavanjem OEBS-om učinjeno nešto što nije učinjeno unazad 40 godina, da su sprečena potencijalna ratna žarišta u Ukrajini, da je međunarodni ugled Srbije značajno porastao, da je Nemačka kao dominantna država u EU dala zeleno svetlo Srbiji i na taj način trasirala put Srbiji ka Evropi. Zbog toga, sve ove reference koje Srbija nedvosmisleno ima ukazuju na to da je amandman najblaže rečeno deplasiran. Šta bi se desilo prihvatanjem amandmana, osim klasične vrste destrukcije? A ta destrukcija se vezuje za ograničavanje onih ciljeva koji su već zacrtani od strane Vlade Republike Srbije. Pre svega sprovođenje racionalizacije, sprečavanja probijanja budžetskih sredstava tamo gde su budžetska sredstva ograničena, pre svega ušteda koje su se do sada pojavile kao nešto što je nužno za nastavak oporavka ekonomije i privrede Republike Srbije i uvođenja nečega što je SPS davno prošla, a to je pojava inflatornih kretanja i inflacije. Da bi to sprečili, naravno treba odbiti predlog ovakvog amandmana, kako je predložen. Poslanička grupa SPS čvrsto stoji na stanovištu da će ovakav predlog budžeta doprineti da u 2016. godini dođe do finansijske konsolidacije, da se racionalizacija sprovodi na pravičan način. U tom pravcu verujemo ono što je rečeno ovde i od strane resornog ministarstva, uvažene ministarke Kori Udovički, da će racionalizacija biti pravična, što znači da jedinice lokalne samouprave neće trpeti teret koji može da dovede do kolapsa u funkcionisanju lokalnih samouprava. Da će se urediti kriterijum po kojima će lokalne samouprave vršiti racionalizaciju u javnom sektoru i otpuštati odgovarajući broj zaposlenih za koji se utvrdi da su realan višak, pri čemu treba očuvati i ustanove i javna preduzeća u kojima to ne treba činiti, koja ostvaruju prihode i koje od tih zaposlenih omogućavaju normalan rad i delatnost za koju su registrovani. Naravno, da takva racionalizacija mora da se sprovede. Naravno, da ne sme da dođe do kočničara od bilo koga, pa čak i od opozicije, da bi se jedan takav koncept realizovao potreban, a ne opstrukcija. Ovo što se predlaže predstavlja opstrukciju protiv koje ćemo se boriti i zbog toga predlažemo da se amandman odbije. Uvažena gospođo predsednice, uvažena gospodo ministri, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, ja iz poštovanja prema budžetu Republike Srbije, jer je ovo najvažniji dokument za sledeću godinu i on u stvari određuje sudbinu naše države i naše nacije u celini. Predlažem da ovaj amandman odbijemo, daću obrazloženje. Zato što je besmislen i zato što je nerealan. Ne mogu da zamislim da je predlagač amandmana i bivši premijer i da predlaže prvi član da se briše, čitavi budžet. Obrazloženje njegovo je bilo da nije razvojni. Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, dva dana o tome diskutujemo, da nije socijalni, on je razvojni, 117 milijardi više plus 36 za poljoprivredu.

Vidim da negira nasuprot mene ali nije ovo vreme gospodina koji negira kada se budžet donosio, a on potpisao 146 ugovora, a sa 165 miliona svom najboljem prijatelju iz budžeta ministarstva o kojem se radilo. No, idemo dalje, dakle, on je zaista razvojni i on je bitno, dame i gospod, da je malo onih koji su verovali da u fiskalne reforme da mogu dati dobre rezultate. To nisu verovali ni MMF ni druge međunarodne organizacije, a nisu verovali ni dežurni krivci i kritičari u našoj zemlji, a pojedini poslanici u ovoj klupi.

Da li je tačno gospodo narodni poslanici iz opozicionih klupa, nemam relevantne međunarodne organizacije koje ovo ne potvrđuje. Znam da vi mičete glavom, vama je najbolje kada Srbiji ne ide dobro.

Poštovani građani Srbije, ne verujte im, plaše vas, sigurne su plate i sigurne su penzije za 2016. godinu, tačno istog dana ćete dobijati u minut i u sekundu sa onim povećanjem, kao što budžet ovde kaže i što je premijer juče ovde izložio. Ovaj amandman briše se, predlaže onaj koji je za „Železaru“ tri dana nego što je uspostavljena, rekao da radnike treba poslati kući, zatvoriti Železaru, dan, sada ću vam citirati ovde na „N1“ televiziji. Njima je najbolje kada se briše, pa čak bi i ovu skupštinu obrisali. Da li je tačno ili ne, gospodo iz opozicionih klupa, nije tačno, to vi govorite sebi, da je Republika Srbija smanjila deficit u 2015. godini opšte države na četiri, odnosno na 3,5? Da li je tačno, gospodo iz opozicionih klupa, da je ova Vlada zaslužna nasuprot nas, što rezolucija UN o Srebrenici nije prošla? Da li je tačno, gospodo iz opozicionih klupa, da je ova Vlada zaslužna, zajedno sa svojim premijerom, za otvaranje prvih poglavlja u ovoj godini sa EU? Da li je tačno, da je ova Vlada zaslužna, na čelu sa našim premijerom, da je uspela zaustaviti prijem KiM u UNESKO? Da li je tačno ili ne, građani će to prosuditi. Da li je tačno, dame i gospodo iz opozicionih klupa, da je ova Vlada zaslužna što nisu uvedene sankcije Rusiji? Da li je tačno dame i gospodo da je zasluga ove Vlade i našeg premijera da je Republika Srbija na biznis listi svetske banke za 2016. godinu zauzela 59. mesto od 189 zemalja? Poštovani građani Srbije, ovo su činjenice, to je čak za 32 pozicije u odnosu na prethodnu godinu bolje. I ovo je važno gospodo iz opozicionih klupa, to je najveći uspeh u poslednjih devet godina za skok jedne države. Proverite da li je tačno ili ne. Na kraju, šokiran sam predlagačima, s tim više što je jedan premijer, a jedan docent ipak na fakultetu, a nije mi jasno da želi da se briše čitav budžet. Ja znam kada bi oni glasali za budžet. Verovatno kada bi bile i subvencije za vinovu lozu, onu koju je predlagač uzeo 563 hiljade iz budžeta Republike Srbije i građani vaših, samo zato što je kalemio vinovu lozu na travu. Da li je tačno gospodo narodni poslanici, malo materijala ovde ili ne? Njima je važno samo kada je haos. I na kraju, gospođo predsednice, danas u jednom dnevnom listu, su objavljene radnici svih osnovnih škola, svih srednjih škola broj, svih univerziteta državne uprave. Da li je to ikada bilo u poslednjih 15 godina? To vas boli gospodo. Prikrili ste sedam hiljada radnika koju su vaši direktori u osnovnim školama, zapošljavali mimo konkursa i da ne kažem šta su uzimali za zapošljavanje radnika. E, gospodo toga više nema. Kako reče juče premijer i ova Vlada, sve mora biti transparentno i u ovom budžetu je sve transparentno. Hvala vam lepo. Hvala vam poštovana predsednice, gospodo ministri, prosto kada je reč o ovom amandmanu, smatram da nije dovoljno dobro argumentovan, nije dobro obrazložen, nije zasnovan na činjenicama i mislim da smo juče čitav dan imali prilike da slušamo od ministra privrede, da smo od drugih ministara pojedinačno po oblastima, mogli da slušamo pojedinačna i precizna obrazloženja o načinu planiranju sredstava, njihovom prinosu, kao i njihovom trošenju i načinu njihovog korišćenja. Moram da kažem da smo bili u prilici, takođe, da slušamo predsednika Vlade, koji je ovde govorio tri sata, pokušavajući da građanima i svima nama, na vrlo konkretan način i brojkama, jasno i precizno kaže i tačno, da ne kažem i prstom pokaže, kako se to troše sredstva, kako je planirano. Ono što je značajno u ovom budžetu, jeste po meni, što je on racionalan, što je on pre svega zasnovan na realnim mogućnostima. Svi bi želeli da može više i to ja mislim da nije sporno i sam predsednik Vlade i potpredsednik i svi ministri i svaki pojedinačni resor smatram da bih hteo da bude više. Ali, pitamo se da li treba trošiti ono što je nemoguće. Ponavljam i sada ono što smatram objektivno, ako se ponašamo korektno prema sebi i sopstvenom budžetu i ne trošimo više od onoga što objektivno imamo, da li je dozvoljeno da u državi trošimo ono što nemamo i dovedemo stanje države i svih građana do takvog duga iz koga se prelazi u dužničko ropstvo? Mislim da ova Vlada to neće, nema za cilj i upravo takvom jednom odgovornom potezu je i EU procenila poteze Vlade, njeno planiranje i ukupnu njenu ocenu o njenim planovima za naredni period. Prosto, evo da kroz jedan ili dva primera kažem. Zar ministru zdravstva ne bi više odgovaralo da ima više sredstava za uređenje, za opremu bolnica, za širenje zdravstvene zaštite? Ali, vrlo odgovorno i racionalno za niz poteza koji su i mali i veliki i time smatram da je velika stvar vašeg opredeljenja i postupka koji vodite. U Ministarstvu za privredu gde je jasno rečeno šta su planovi u razvojnom smislu, te da ne govorim, recimo, putnoj privredi itd, gde su prosto metrom merljivi dužina puta koja se radi i niz takvih drugih ministarstva koja su obrazložili, pokazuju da su jasni ciljevi, da su jasni zadaci i da se radi na tome da sledeće i narednih godina upravo bude više, na zadovoljstvo i pojedinih oblasti, gde su građani korisnici usluga, gde su oni u većoj meri zaposleni, gde imaju veću i bolju socijalnu i zdravstvenu zaštitu i gde su u svakom pogledu oni u situaciji da žive u boljoj i organizovanijoj državi čemu svi težimo ulaskom svih postupaka u EU, u sve vrste pregovora koja su sada pred nama. Segment po segment se uređuje i u zakonodavnom smislu, a ovo je nešto što u finansijskom sigurno prati i zato smatram da je Vlada u ovom slučaju upravu za njenim predlogom. Poštovanje uvaženi ministri, ministarke nema, koristim vreme ovlašćenog predlagača, odnosno ispred poslaničke grupe. Imajući u vidu da smo imali malo pre jedan traktat koji se ponavljao, da li je tačno, da je tačno, pa ću ja pokušati da nastavim, a gospodine ministre vi ćete me demantovati ako nešto ne bude tačno od ovoga što ja budem govorio, biće mi jako važno da vi kažete šta nije tačno. Da li je tačno da je ovaj narod oglobljen povećanjem poreza od 2012. godine svih poreza koji postoje u ovoj državi? Da li je tačno da su povećane akcize na sve proizvode i da je uvedena akciza po prvi put u istoriji Srbije na struju? Da li je tačno da su smanjene penzije i plate? Da li je tačno da su penzioneri dobili po tri dinara mesečno na ime povećanja plata od 1,25% Da li je tačno da su bolnicama, građani operišu i stavljaju se indijski konci, a funkcionerima nemački konci? Da li je tačno da u novom budžetu 40 milijardi akciza će doći kao prihod budžeta? Da li je tačno da je na rashodu svih plata u pokrajinskoj Vladi, dve milijarde, kao što smo čuli, a na rashodu ugovora o delu Vlade Republike Srbije 15 milijardi i 176 hiljada dinara? Da li je tačno da je to više nego što Vojska Srbije ima vojnika? Da li je tačno da će biti manji transfer za republičko zdravstveno osiguranje? Da li je tačno da očekujemo manje prihoda po osnovu dobiti preduzeća koja posluju u Srbiji? Sve je to prijatelji moji tačno. Zbog toga podržavam upravo predlog koji je dao kolega Pavićević, zato što ovaj budžet je loš budžet. Još nešto, da li je tačno da ni jedan amandman od članova opozicije niste prihvatili? Da li je tačno da neće ministarka Mihajlović imati novca u budžetu da ponovo zida 320 mostova godišnje, svaki dan po jedan most, pa i vikendom ponekad, kao što je rekla? Sve je to tačno. Ovaj budžet nije razvojni budžet. Ovaj budžet nije ni socijalni budžet, jer tačno je takođe da se predviđaju otpuštanja između 15.000 i 30.000 ljudi. Dakle, niko ne može da govori o ovom budžetu kao o medu i mleku, naprosto ovaj budžet je loš. Od samog početka govorimo da je nerealan u prihodima i da je politizovan u rashodima. Dakle, ja vas molim, još uvek imate snage, mogućnosti, volje, energije da ovaj budžet vratite. Sama činjenica da ni jedan amandman, a više stotina ih ima, niste prihvatili, ide u prilog tome da se obesmišljava rad parlamenta. Ide u prilog tome da se nameće silom isključivo i jedino ono što je volja većine. Da li je tačno, takođe, da se na putne troškove Vlada Republike Srbije u sledećoj godini planira potrošnja od pet milijardi dinara? Pet milijardi dinara, gospodo, neko je pominjao koliko troši pokrajinski kabinet predsednika Vlade. Tačan broj u cifru. Da li je to tačno? Sve je to tačno. Da li je ovaj budžet razvojni? Nije. Da li je ovaj budžet socijalni? Nije. Ne može budžet da bude socijalni ukoliko će dovesti do otpuštanja. Ne može budžet da bude socijalni ukoliko će sav prihod ili najveći deo prihoda ići upravo na račun građana. Kako? Kroz akcize. Da li je tako isto za tečni gas? Jeste. Najveća zahvatanja države u Evropi će biti u Srbiji. Da li će to biti podstrek za poljoprivrednike? Neće. Dakle, vrlo je prosta stvar. Čitali ga dijagonalno, čitali ga po redu, ko razume shvatiće.

Zato što je vrlo opasna rečenica izrečena, da se pravi razlika među pacijentima uSrbiji, da li ste na funkciji ili ste običan građanin.

Ja sam pokušao juče da vas zamolim da ne izlazimo sa ovakvim stvarima da širimo paniku, da širimo dezinformaciju.

Molim vas, raspitajte se, taj ko vam to kaže, to nije u redu. Jedna stvar, postoji tržište, postoje dozvole i postoji sve. Vi to, mislim da dobro znate, upravljali ste vojskom, imali ste VMA, znate, da ne pričam ja o nabavkama. Ne može ništa da prođe što ne ispunjava uslove, odnosno nema određene dozvole. Ako je nešto iz Indije, ja ne želim da sada neku zemlju stavljam, ako ste vi stavljali, nema nikakvih problema, ja gledam po kvalitetu. Ako ima dozvolu smatra se da ima adekvatan kvalitet, da li je tako? Kako možete vi ako vam nešto, imate tender, dođete, ispunjava sve uslove, da kažete – znate, zato što ste vi iz Indije, odnosno što je vaš proizvod iz Indije mi nećemo da uzmemo vaš proizvod, imate sve dozvole, imate cenu ili ne znam ni ja sve šta je neophodno, šta se boduje. Mi kažemo, napravimo razliku – ne, vi ste iz Indije, ne može. Nemojte molim vas to raditi. Znači, sve može, postoji, koriste se i sada u zakonu što postoji. Ako postoji i priča i bilo šta da nešto nije dobro, ako hoćete da kažete da to nije dobro, morate to da dokažete. Moram da čitam zbog pune liste, da brišem, itd. Hvala uvažena predsedavajuća. Evo pažljivo sam od momenta kada je podnosilac amandmana krenuo sa svojim obrazlaganjem, do sada čekao red, i moram da priznam da sam u mnogo čemu prilično šokiran količinom licemerja koje dolazi sa druge strane. Zapravo, time pokazujete da argumente nemate. A o gospodinu koji je malo pre govorio, osim toga što vređa po društvenim mrežama žene, a i druge poslanike, ne znam šta bi drugo mogao da mu kažem, ali znate u čemu se sastoji to licemerje, posebno oko samog amandmana? Recimo, vole da se pozivaju na Fiskalni savet i to je jako lepo, ali ovde ide stravična kritika prema Vladi zašto Vlada smanjuje plate i zašto smanjuje i otpušta ljude. Inače, danas imate, prosto treba da čitate, imate današnji intervju Pavla Petrovića u Ninu gde se on zalaže da sledeće godine mi otpustimo još 20.000 ljudi. Govorim o predsedniku Fiskalnog saveta, gde se on zalaže da dodatno smanjimo rashode u državi. On čak kritikuje Vladu što ima malo smanjenje rashoda. On traži još, traži da još snizimo penzije i plate. Mi kada bismo to uradili, vi bi nas obesili ovde. Ja sada ne znam, kada se vi pozivate na Fiskalni savet, da li kada oni traže da otpuštamo ljude ili se pozivate kada to vama isključivo odgovara? Ja ovde zaista nisam čuo ama baš ni jedan jedini alternativni predlog šta ne valja u ovom budžetu. Priznajem, pročitao sam na društvenoj mreži od strane jednog kolege poslanika, sa druge strane jedan predlog, čuću naravno kako će on to obrazložiti, da li ću lično možda to da prihvatim ili ne, ali ja zaista nisam čuo ni jednu jedinu alternativu sa vaše strane. Ja vas pozivam da čitate, Fiskalni savet je jako lepo rekao, imate stravičnu kritiku od strane Fiskalnog saveta koja je doduše, Bogu hvala, prošle godine u mnogo čemu promašio naš deficit, ali svakako od njih mora uvek da se uzme argumentacija u obzir zato što se radi o ljudima koji su zaista stručni, za razliku od ovoga što vi iznosite. Međutim, oni nama traže da mi ljudi otpustimo 20.000 ljudi sa posla iz javnog sektora. Evo, kada bi Vlada to primenila, šta biste nam vi ovde radili? Pazite, oni kritikuju Vladu što je uopšte imala ovo povećanje plata i penzija sada što se dogodilo nedavno. Ovde se neko sprda sa tim, pa kaže – jeste, to je 200, 300 dinara ili već kako. Izvinite, zaradite vi tih 200, 300 dinara. Zaradite, to u masi je ogroman novac, to neko mora da zaradi, morate da obezbedite negde iz nekog realnog izvora. Lako je bilo voditi politiku hoću da se zadužim, pa nemilice diže kredite i onda deli plate i penzije. To može svako da uradi, ali vi ćete tako da uništite zemlju. Mi to ne želimo da radimo. Ja moram da priznam čak, da budem iskren gospodine Vujoviću, možda sam preterano ovako radikalniji po tom pitanju, ja bih možda i primenio ovo od Fiskalnog saveta, ali se plašim zaista šta bi bilo jer imali biste potpuni socijalni bunt, i to je činjenica. Inače, oni ljudi donekle imaju pravo i negde i rezonuju to nekako na ispravan način zato što zaista smo u dubiozi zastrašujućoj. Gospodin Pavle Petrović u današnjem intervju u„Ninu“ lepo kaže da smo mi 2008. godine imali javni dug 28% BDP tada, znači 28% Vi ste ga na kraju vašeg mandata digli na skoro 60, čini mi se. Imali ste čak zakonski limit 45%, vi ste zakon prekršili i niko ne odgovara nažalost zbog toga zato što ste podizali sumanute kredite sa jezivim kamatama koje mi otplaćujemo. Mi sledeće godine, ponavljam, moramo da otplatimo milijardu i 150 miliona evra kamata. Ko će to da zaradi? A vi nam ovde prigovarate za ne znam šta. Dajte ljudi, slažemo se svi, nikom nije lepo da smanjuje plate i penzije. Ja sam to juče rekao, ako neko zaista smatra da je gospodin Vučić lud, da voli da se iživljava nad narodom, da mu smanjuje plate i penzije, onda vi duboko grešite. To je prosto nenormalno. Ako imate nešto drugo, vi ponudite, kažite – evo, mi nećemo da smanjujemo platu i penziju, nećemo rashode da smanjujemo, nudimo ne znam šta. Ali, nemojte da nam nudite više da dižemo kredite, zato što ćemo sahraniti državu. I to je nešto što je zaista nedopustivo i molim vas da više ne iznosite zaista istine i da se pozivate na Fiskalni savet, jer ako se pozivate na Fiskalni savet, onda se svakako zalažete da otpustimo naredne godine još 20 hiljada ljudi i zalažete se da dodatno ljudima smanjimo plate i penzije, a nisam baš siguran da vam je to politika koju ste vodili do danas.

Poštovana predsednice, gospodo ministri, dame i gospodo narodni poslanici, odmah da kažem da amandman na član 1. koji kaže da treba taj član brisati svakako ne može da se podrži i takav jedan amandman je besmislen. Elementarno je valjda po Ustavu Republike Srbije da se donese budžet za svaku godinu i zapravo mi smo ovom raspravom u procesu donošenja zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu i to je naša ustavna obaveza. Zakon o budžetu Republike Srbije je jedan od najvažnijih zakona u funkcionisanju države, po kome, i to piše upravo u tom prvom članu koji se negira, uređuju prihodi i primanja, rashodi i izdaci u našoj državi. Dakle, negiranje takve jedne potrebe koja je definisana u članu 1. ovog zakona o budžetu je obična destrukcija, a rekao bih i pozivanje na kršenje Ustava Republike Srbije. Zato svakako da je ovaj amandman zaista bespredmetan i besmislen. Moramo se svi mi složiti da moramo doneti Zakon o budžetu Republike Srbije za sledeću godinu. Mi možda možemo i da predložimo brisanje nekog člana u ovom budžetu. Svakako, nećemo se svi složiti sa predloženim rešenjima u Predlogu budžeta za 2016. godinu i to nije sporno i ne treba da budemo jednoglasni u svemu tome, ali praktično negiranje potrebe donošenja budžeta je lakrdija i nema nikakvog smisla. Jedno je sigurno, da je ova Vlada veoma posvećena napretku Srbije i oporavku Srbije i to se pokazuje i kroz reforme koje ona donosi u toku svog postojanja i svakako i ovim što su rezultati u poslovanju, rekao bih, Srbije i po ovome što je projektovan ovaj budžet. Dakle, posvećena je napretku i boljitku Srbije kao retko koja Vlada u prošlosti. Dajte da zaista razgovaramo argumentovano, da budemo toliko kooperativni i da u svemu onome što predlažemo ima punog smisla. U svakom slučaju, o ovakvom amandmanu nema potrebe da se diskutuje. Dajte da budemo ozbiljni u ovome što radimo. Pošto vidim da je ovo sada neko vreme postavljanja pitanja, iako nisu ni poslanička pitanja, niti pitanja Vladi, ali iskoristiću i tu priliku, pa ću ja postaviti neka pitanja. Da li je istina da Bojan Pajtić nemilice troši novac građana Srbije koji žive u Vojvodini, pa čak i četiri miliona i 600 hiljada dinara dotacije nevladinim organizacijama provinciji Limpopo u Republici Južnoj Africi. I Limpopo je važniji od Novog Sada, Subotice, Kikinde, Sombora i svih onih divnih mesta u Vojvodini, Limpopo? Šteta što ministar pravde i ministar unutrašnjih poslova nisu ovde, doći će siguran sam. Da li je tačno da je Bojan Pajtić potrošio, i može i mene da tuži kao što je danas tužio gospodina Aleksandra Martinovića, mog kolegu i prijatelja, ali nas neće zaustaviti u tome da izgovaramo istinu svakog dana, da li je istina da je i od dece ometene u razvoju oteo milion i 200 hiljada evra, da je od svetinje uzeo milion i 200 hiljada evra i da je umesto Heterlenda, umesto objekta za tu decu, za njihove porodice, za roditelje te dece, da je ostalo maltene zgarište, ali su džepovi Bojana Pajtića i njegove klike, boga mi, puniji za milion i 200 hiljada evra? Da li je istina da je od 2006. do 2015. godine svake godine uvećavan broj radnih mesta u pokrajinskoj administraciji šurnjajama, strinama, tetkama, kumovima, biznis partnerima, prijateljicama, hvala Dragane, partijskim koleginicama i kolegama i zato se troši građanima Vojvodine godišnje više milijardu dinara? Da li je istina da je između 2000. i 2012. godine, onima kojima smeta akciza na električnu energiju, koja se meri u promilima, da li je istina da je struja za DS i Bojana Pajtića u vreme njihove vladavine, kada su određivali cenu struje, cene električne energije poskupela kumulativno 600% Evo, tu je gospodin Saša Antić, siguran sam da će odgovoriti – da li je poskupela od 2000. do 2012. godine struja, električna energija u Srbiji za privredu i za građane Republike Srbije više od 600% Još jedno pitanje na koje, siguran sam, neće imati odgovora, da li je za onoga koji je malopre zdušno napadao Vladu Aleksandra Vučića i Republike Srbije, da li su mu i sada draže čaše od kristala u Sava centru od budžeta Republike Srbije i od građana Republike Srbije? Zahvaljujem. Upravo, nasuprot obrazloženju koje je predlagač amandmana naveo, smatramo da Predlog budžeta odražava i stanje i trenutak u kome se Republika Srbija nalazi. Ono što je najbitnija i najkvalitetnija karakteristika Predloga budžeta jeste da je realan i da je planiran u skladu sa očekivanim prihodima i u skladu sa tim očekivanim rashodima, a dobro znamo kako su u nekom ranijem periodu budžeti i planirani i realizovani. Budžet je koncipiran upravo u skladu sa ciljevima Vlade da Srbija troši onoliko koliko zarađuje. Nekada se i rasipalo i neodgovorno trošilo. Zato sada i jesmo tu gde smo, pred još jednom godinom u kojoj treba očuvati stabilnost javnih finansija, u kojoj treba štedeti, primeniti set nepopularnih mera. Znamo da građani opravdano ne prihvataju ove mere, ali je očigledno da se zbog svega onoga što se ranije radilo mora ovakvim merama i pristupiti. Tačno je da je budžet za narednu godinu smanjen, ali bitno je da se u socijalno prava građana nije diralo. Bitno je i veliki je značaj što je Vlada u ovakvim teškim vremenima za kapitalne investicije opredelila 117 milijardi dinara i još 35 milijardi dinara za železnice i puteve. To su sve zemlje u okruženju pre nas shvatile. Znamo koliko ulaganje u putnu infrastrukturu utiče i na rast privrede i na rast BDP i da je to veoma važan korak u trci za investicije. Zato i predlažemo da se amandman, koji predviđa da se ovaj član i svi naredni članovi brišu, ne prihvati bez davanja ikakvog drugog rešenja i za ovaj i za naredne članove. Sigurna sam da je predlagač svestan koliko bi ne usvajanje budžeta uticalo na funkcionisanje Srbije i koliko bi ugrozilo i obezbeđivanje sredstava za penzije, za socijalna davanja i za plate. Hvala. Izvolite. Dame i gospodo, uvaženi ministri, amandman je nastao kao posledica subvencija kada je u pitanju železnica. Šest milijardi više za ovu godinu, nego za prošlu godinu. Smatramo, ne da to samo nije u redu, nego da to koči razvoj Srbije i da je iz tog razloga jedna od stvari, jedan od argumenata zašto smo tvrdili da ovaj budžet nije razvojni i da ovaj budžet, na kraju, nije ni socijalni. Mi smo predložili, odnosno ja lično, da makar pola ove svote novca bude obezbeđeno za siguran posao za mlade Ako bi Srbija uspela da sa 50 ili 60 miliona evra u nekom narednom periodu svake godine obezbedi da ti mladi ljudi, kao mladi stručnjaci, ostanu u zemlji, da ne idu iz zemlje, ukoliko bi mogla da godinu dana u nekoj privatnoj kompaniji može da plaća prosečnu platu u Republici, sa porezima i doprinosima, a da, ukoliko vlasnik te privatne kompanije se odluči na takav program Vlade Republike Srbije da ne može da otpusti onog koji je radio do tada kod njega, možda možemo da pružimo makar šansu za posao svakom mladom čoveku koji završi višu, visoku školu ili magistrira ili doktorira. To je način na koji Srbija brine o svojoj budućnosti, o svojim kadrovima. Zašto smo protiv ovolikih subvencija u železnici? Zato što čak postoji jedna svota novca iz EU koja se nije iskoristila na restrukturiranje tog javnog preduzeća. Mi mislimo da je to veoma loše i da se na ovaj način i dalje troše velika sredstva ni našta, a na ovaj način možemo da podstaknemo nekog mladog čoveka da dobije šansu u Srbiji. Znate kako, manir predstavnika bivšeg režima u većini slučajeva jeste išao iz presipanja šupljeg u prazno, uzmite odavde da date na neko drugo mesto, uzmite kredit da biste platili, isplatili plate i penzije, mi se zalažemo da mladi ljudi u Srbiji imaju posao. Mi želimo da otvaramo nova radna mesta i da u fabrikama koje su otvorene poput Rume, koja će se otvoriti u Šapcu, Novom Sadu, da tu rade mladi ljudi, ali da privučemo investicije, da neko uloži novac, da ostavi dodatnu vrednost u našoj zemlji, da plati te mlade ljude i da oni mogu da zarade za normalne uslove za svoj život. Kada govorite o železnici ili da ne treba u nešto ulagati, mi prvo imamo i određene obaveze i prema EU i modernizaciji naših železnica, kao što želimo da modernizujemo našu infrastrukturu, a tu smo pokazali rezultate i u poslednje dve i po godine izgradili smo više nego u poslednjih 45 godina, računajući i vaših 15 godina. To su konkretni rezultati. Na toj železnici rade neki ljudi, imamo ih 16 hiljada. Mi želimo da podižemo Srbiju, želimo ekonomski da se razvija. Kako vama može bilo ko šta da veruje, u vaše prognoze, u vaše pretpostavke šta će biti ili šta bi bilo kad bi bilo, kada ste vi govorili da će deficit naše zemlje biti 230 milijardi. Sada kada imamo deficit oko 80 milijardi, što je gotovo tri puta manji, šta sada kažete, gospodo? Sada opet imate neke druge izgovore i neke druge razloge. Ono što je najbitnije, ne radimo mi to da bi nas neko hvalio spolja, nego da bismo napravili i očuvali našu zemlju, našu ekonomiju, naš budžet, koji ste vi razarali od 2000. godine, pa na ovamo. Jedino ste to znali da radite i radili ste uspešno. Čekajte, gospodo, idu lokalni pokrajinski izbori. Najlakše u ovom trenutku što bi svako mogao da uradi je da se zaduži, da uzme četiri, pet milijardi evra nekog kredita, da upumpa i da podigne, ako treba, plate i penzije za 20%, da bi se dobili neki izbori. To je dokaz, ako to uradite, da radite protiv vaše države, protiv svog naroda i tih mladih ljudi o kojima govorite i generacijama koje dolaze. Mi se tako ne ponašamo. Mi želimo da se prostiremo onoliko koliko smo dugački. Podižemo plate i penzije onoliko koliko možemo iz realnih prihoda, onoga što smo zaradili, uštedeli na putovanjima, dnevnicama, svemu onome na čemu ste vi rasipali desetine i stotine miliona evra. Pomeramo se milimetar po milimetar, ali doći ćemo do cilja, a cilj jeste da nastavimo i da imamo trend povećanja našeg BDP-a. Vi ste govorili da nećemo imati pozitivan trend. Vi to niste mogli ni da sanjate. Šta ste ostavili? Air Srbija“, odnosno JAT, kada ste vi upravljali ovom zemljom, kada su vaši stručnjaci upravljali ovom zemljom, imao je gubitke svake godine između 30 i 50 miliona evra. Danas imamo lidera u regionu kada govorimo o avio saobraćaju. Air Srbija“ doprinosi budžetu Republike Srbije, pa nek je to i za jedan jedini evro, to ide u budžet i to ostaje našem narodu, odnosno našoj državi. Čega god da ste se dotakli, navešću primer aerodrom „Nikola Tesla“, u vaše vreme, vrednost za koncesiju od 30 godina moglo se dobiti oko 100 miliona evra. Danas je procena na 500 miliona evra. Pet puta više možemo uzeti novca. Telekom Srbija“, pa ponuda, kakva god da je, daleko je veća od one koju ste vi omogućili kada ste raspisivali tendere i kada ste pokušavali da sprovedete privatizaciju. Kada pogledamo bilo koji parametar, daleko smo bolji, daleko smo pošteni i odgovorniji, i to vas boli. Ja znam da to vas boli. Znači, vama je sve što drugi hvale i što vide kao rezultate, koje govore brojevi, loše, sve je crno, a zato što u ovoj zemlji nema hajdučije, nema pljačke, nema otimanja, nema pljačkaških korupcionaških privatizacija. Doduše, jedan deo naše zemlje i dalje tavori u veoma kriminalnim radnjama. Ponoviću, pošto će najverovatnije pravnik da me tuži, a nisam nigde u pravu video da može dva puta neko da vas tuži za istu stvar koju ste uradili ili ste rekli, ali to očigledno znaju, da li je tako, Martinoviću, veliki pravnici koji su stekli ogromno znanje. Dok mi podižemo našu zemlju, našu ekonomiju i čuvamo ono što se sačuvati može, razvijamo i otvaramo fabrike, zapošljavanjmo ljude, smanjujemo broj nezaposlenih, vi otimate od dece ometene u razvoju milion i po evra. Treba da vas bude sramota, jer su to vaši rezultati, odnosno to su dela, odnosno ne dela koja činite i zbog toga očekujem, naravno, još jednu tužbu i protiv nje nemam ništa protiv, po treći put za istu stvar, što govori kakve pravnike imamo preko puta, ali to je manje važno.

Reč ima ministar dr Zlatibor Lončar. Ja mislim samo jednu stvar, a to je da nema razloga da više nagađamo i da smišljamo nazive za ovaj budžet. Mislim da je najbolji naziv za ovaj budžet da je ovo realan budžet Republike Srbije u ovom trenutku.

Ono što preostaje nama, mislim da nije ova priča ovde i da se nadjačamo, nego da gledamo da svaki dinar iz ovog budžeta iskoristimo na najbolji mogući način i da se svi potrudimo i da učestvujemo u tome. Zahvaljujem. Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov. Da li neko želi reč? (Da) Izvolite. Zahvaljuje, gospodine Bečiću. Mislim da sada tek kreću ovi amandmani koje ministar Vujović posebno voli, to su amandmani koji se odnose na finansiranje AP Vojvodine i onih čuvenih 7% koje nikako da uspemo u Ustavu da obezbedimo. To nije novina vaše Vlade, međutim ono što jeste novina vaše Vlade, da ste vi zakonom proglasili da 7% nije 7%, odnosno vi ste Zakonom o budžetskom sistemu proglasili da je 7% budžeta zapravo 7% budžetskih prihoda. Na vašu veliku žalost u Ustavu tako ne piše. U Ustavu piše 7% budžeta. Ustavni sud, za razliku od slučaja kada je pohitao da se oglasi o penzijama, evo prošlo je već dve i po ili tri godine se još nije oglasio ovoj inicijativi za ocenu ustavnosti. Ono što međutim jeste problem da vi čak ni tih 7% koje vi računate tako kako računate, vi čak ni to ne isplaćujete i vama je veoma dobro poznato, a možda bi trebalo i da kažete i kolegama iz Vlade Republike Srbije, a i narodnim poslanicima koji nas ovde ubeđuju kako Srbiji ide odlično, šta ste odgovorili Vladi Vojvodine u odgovoru na pitanje zbog čega Vlada Republike Srbije nije isplatila četiri i po milijarda dinara. Vi ste rekli da je to zbog toga što o budžetu Republike Srbije nema novca za to, da su prihodi koje ste očekivali mnogo niži, a da je u ostalim delovima Srbije privredni ambijent loš, lošiji nego što je to slučaj u AP Vojvodini. Znači, ako vi sada tvrdite ovde da para u budžetu je bilo za to, imao dve mogućnosti ili para u budžetu nema, a vi lažno tvrdite da ima ili para u budžetu ima, a vi ne date zato što građani Vojvodine nisu glasali za SNS. Reč ima narodni poslanik Goran Kovačević. Izvolite, gospodine Kovačeviću. Dame i gospodo, pa budžet je najznačajniji pravni ekonomski akt koji može da se donese u jednoj fiskalnoj godini, ali budžet je i najznačajnije političko pitanje koje može da se otvori u jednoj Skupštini. Kada poslanici iz opozicije, konkretno moj prethodnik danas govori o budžetu Republike Srbije i sredstvima koja se izdvajaju za AP, ona treba da zna da su transferi koji odlaze iz budžeta Republike Srbije 5,46% ukupnih prihoda i kažem 5,46% ukupnih prihoda, ne govorim ukupnih rashoda zato što mora da se shvati koliki je problem u budžetu Republike Srbije, ne ove Vlade, nego u svim budžetima. 92,46% ukupnih prihoda, znači svega što se proizvede u Republici Srbiji odlazi za gotovo fiksne rashode. To su toliki rashodi da Vlada Srbije nema mogućnost da na njih utiče, to su rashodi za zaposlene od 24,02% ukupnih prihoda, to su subvencije koje se daju za penzije i vojne penzionere koje iznose preko 20% Tu su subvencije, tu su obaveze, tu je glavnica. Ako sagledate to onda shvatite da mi danas u ovoj Skupštini raspravljamo suštinski o 516 miliona evra. U toj konstalaciji i tom odnosu nemoguće je izdvajati više zato što država Srbija u ovom trenutku ne postiže bolje rezultate nego što može. Ti rezultati su nesporno najbolji, kao nikada u istoriji Srbije, ako imate rast društvenog bruto proizvoda koji je 0,8%, ako imate pad nivoa nezaposlenosti, ako imate stabilnu i fiksnu inflaciju koja je oko 2%, onda to govori o snazi makroekonomskih parametara i snazi jedne ekonomije. Jedan od tih parametara možete uvek vrlo lako da promenite, možete da podignete nivo društvenih proizvoda, da smanjite nivo nezaposlenosti, ali kada vam tri ključna parametra rastu, onda to govori o merama koje čini Vlada Republike Srbije. Reč ima narodna poslanica Marijana Maraš. Poštovani predsedavajući, zahvaljujem. Ne osporavajući motiv i cilj podnošenja amandmana koji je podnela narodna poslanica Aleksandra Jerkov, koji je naveden u obrazloženju da se u budžetu AP Vojvodine obezbedi Ustavom Republike Srbije utvrđeni minimum obima u visini od 7% republičkog budžeta, odnosno omogući realizacija ustavnog zahteva da se 3/7 budžeta AP Vojvodine koristi za finansiranje kapitalnih rashoda. Mislim da ovaj cilj i motiv nije sporan ni predsedavajućem. Za nas iz poslaničke grupe SPS ovaj amandman je neprihvatljiv iz razloga što bi njegovim usvajanjem predloženo je smanjenje subvencija na razdelu 23 Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine od tri milijarde dinara. To bi ugrozilo isplatu planiranih subvencija u 2016. godini, namenjenih za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada od sekundarne sirovine i za dobijanje energije i proizvodnju kesa tregerica za višekratnu upotrebu, smanjenje subvencija od dve milijarde u okviru glave Uprave za agrarna plaćanja, što bi ugrozilo isplatu planiranih subvencija u 2016. godini namenjenih za mere ruralnog razvoja.

Ja sam samo hteo vezano za ono što je gospodin Babić govorio, da ne ostanem nedorečen, a osetio sam se u neku ruku prozvano. Bez ulaženja u bilo kakav vrednosni osvrt na tu celu priču, samo statistički podaci koje sam upravo proverio. Znači, od 2000.-2008. godine, nisam posmatrao 2008.-2012. godinu, da ne bih ušao u zamku da o tome raspravljamo na neki politički način, cena električne energije za domaćinstva sa 0,52 dinara po kilovat satu bez poreza je otišla 2008. godine na 4,15 dinara, odnosno 690% gospodine Babiću, a za industriju sa 0,38 dinara na 3,72 dinara, odnosno 880% gospodine Babiću. Zahvaljujem gospodine Antiću. Čini mi se da mi o sasvim nekom drugom amandmanu pričamo. Ovim amandmanom koji je koleginica Jerkov podnela, planirano je za zaposlene u oblasti obrazovanja nešto malo više od pet milijardi dinara, na teritoriji AP Vojvodine. Zakonom o budžetu je planirano za te ljude 27 milijardi dinara, to znači da koleginica Jerkov hoće da pet puta manju platu imaju zaposleni na teritoriji AP Vojvodine, da bi gospodin Pajtić imao više para da troši za sebe. Inače, uopšte sistem finansiranja budžeta Republike Srbije, sistem finansiranja budžeta lokalnih samouprava i sistem finansiranja AP zasniva se na tome da se svi bore za neki dohodak. Samo razlika između ranijih Vlada i ove jeste ta što ne može neko da očekuje da mu sve republika omogući. Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava predviđeno, vama je to smešno, meni nije smešno, da se lokalne samouprave bore na tržištu da privuku investitore i zaposle svoje građane da bi se finansirali iz poreza na dohodak građana iz poreza na dobit pravnih lica. Vama je to smešno, meni nije. Povereno je 18,7% prihoda od poreza na dohodak građana, 42,7% prihoda od poreza na dobit preduzeća. Sve poverene poslove od strane Republike koji su povereni AP Vojvodina, finansiraju se iz republičkog budžeta i to ulazi u masu, kao što ulazi penzija na teritoriji AP koje isplaćuje Republika, zdravstvena zaštita koju isplaćuje Republika, ali uradite nešto vi na teritoriji AP Vojvodina da povećate zaposlenost. Četiri godine odnosno 15 godina Bojan Pajtić nije povećavao zaposlenost u Vojvodini, a sada traži više novca. Zaposlite ljude, imaćete veće poreske prihoda, otvarajte nova preduzeća, dovodite strane investitore imaćete veće poreske prihode koji su vam povereni zakonom. Ne možete da očekujete da cela Republička Vlada radi zbog toga što je premijer Pokrajinske Vlade nesposoban. O tome se radi, borite se na tržištu kao što se i ova Vlada bori za svaki dinar, za svaki prihod, kao što se dobri predsednici opština i gradonačelnici bore za svakog investitora i za svako radno mesto, pa borite se već jednom i vi i ne plačite više da neko uzima nešto građanima Vojvodine i nemojte da pravite ovde u Skupštini da postoje građani prvog i drugog reda. Mene ste nazivali građaninom drugog reda dok ste bili na vlasti. To vreme je prošlo. Ne postoje više građani prvog i drugog reda.

Kada budete na ovom mestu onda ćete vi odlučivati. Zahvaljujem se.

Pomenut je predsednik stranke, Demokratska stranka i pravo na repliku bi imao ili predsednik ili zamenik predsednika. Više nemamo Borka Stefanovića, znači imamo novog predsednika poslaničke grupe.

Poslovnika u kom piše, čitam, molim vas da pratite – ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi narodnom poslaniku koji nije član poslaničke grupe, navodeći njegovo ime ili prezime, odnosno pogrešno protumači njegovo izlaganje, narodni poslanik na koga se izlaganje odnosi ima pravo na repliku. Gospodin Arsić je rekao da koleginica Jerkov želi da se prosvetnim radnicima na teritoriji Vojvodine pet puta smanje plate. U narednom stavu piše da vi odlučujete o ovom pravu iz člana 1. i 2, ali u članu 27. piše da vi o tome odlučujete na osnovu Poslovnika, a ne na osnovu toga kako vam padne napamet. Ako vi smatrate da zaista ima smisla da gospodin Arsić ovde kaže da ja želim da se prosvetnim radnicima smanje pet puta plate i da vi smatrate da ja nemam osnova na repliku, onda svaka vam čast i onda neka vama ide zaista na ponos kako vodite ovu Skupštinu, ali nemojte da mislite da se to ne vidi i nemojte da mislite da svakoga dana ne postaje sve jasnije da vi vodite ovu Skupštinu tako da oni koji kritikuju Vladu nikada nemaju nikakvo pravo, a oni koji hvale Vladu da njima pripadaju sva prava. To tako nikada nije moglo, pa neće ni sada moći, gospodine Bečiću, a vi mi repliku nemojte dati. Samo vodite računa da o replici odlučujete na osnovu onoga što piše u Poslovniku, a ne na osnovu onoga kako se vama čini, u kom trenutku, kako ste juče govorili, nije vam bilo odgovarajuće vreme. Ja to nisam čuo. Čuo sam da je pomenuta Demokratska stranka, čuo sam da je Demokratska stranka pomenuta, čuo sam da je pomenut gospodin Pajtić i da je bio predstavnik vaše poslaničke grupe i dobili biste reč. (Aleksandra Jerkov dobacuje sa mesta.) Sada dobacujete, ja sam vas pažljivo slušao iako ste koristili pravo po Poslovniku,povodom javljanja po Poslovniku da zloupotrebite taj Poslovnik, ja bih po tom istom Poslovniku trebao da vam oduzmem dva minuta, ali to neću učiniti, ali svaki sledeći put ću to učiniti. Izvolite, gospodine Markoviću. Poštovani predsedavajući, ukazujem na povredu člana 108. koji u prvom stavu kaže da se o redu na sednici Narodne skupštine stara predsednik Narodne skupštine. Kada ste obrazlagali malopre zbog čega gospođici Jerkov ne dajete reč ponovo, ja sam vam poverovao da vi zaista niste ni čuli da je prethodni govornik nekoliko puta pomenuo gospođicu Jerkov. I ako ste umorni, i ako nemate koncentracije, i ako ne možete da se starate o ovoj sednici na način na koji je to Poslovnikom predviđeno, onda ili prekinite sednicu ili neka neko drugi dođe na vaše mesto. Kako ste malopre gospodinu Antiću, ministru dali reč, posle tri diskusije i pravo na… Gospodine Markoviću, oduzimam vašoj poslaničkoj grupi dva minuta i ne mogu da vodim ovu Skupštinu dok god vi ustajete, upadate u reč, ne dozvoljavate da ja vodim ovu Skupštinu. Zahvaljujem se. Reč ima gospođica Jerkov. U međuvremenu Sedite gospodine Markoviću jer ću morati da vas kaznim. (Jovan Marković, s mesta: Zašto?) Jer ne mogu da vidim gospođicu Jerkov. U međuvremenu sam pozvao gospodina Arsića i dobio sam od njega informaciju da je pomenuto u jednom trenutku vaše prezime.

Prihvatam izvinjenje.

Jedine plate koje treba da budu u budžetu AP Vojvodine jesu plate za zaposlene u visokom obrazovanju.

To se uradi vrlo jednostavno. Ja verujem da bi to bio mnogo pošteniji sistem od ovoga koji imamo sada u kom Vojvodina puni republički budžet sa više od 30%, a vraća joj se, kako vidimo, dva do 3%

Imamo dosta prijavljenih.

Izvolite. Ja znam da čitam, a šta je u čijoj glavi neću da pretpostavljam.

U zakonu o budžetu, transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Vojvodine – 26.778.126.000. Čitam cifre, ko vrti glavom neka proveri, a znam da su cifre tačne, pa neka on postavi pitanje koliko je on iskren prema građanima i Srbije i Vojvodine. Znači, tražili ste da se smanje sredstva za plate zaposlenima na teritoriji AP Vojvodine i da se daju Bojanu Pajtiću. Ništa više. Dalje, postoji više prohoda koje imaju i AP i jedinice lokalnih samouprava i Republika. Postoje izvorni prihodi i postoje povereni prihodi. Povereni prihodi jesu prihodi od 18% poreza na dohodak građana koji se ostvari na teritoriji AP Vojvodine. Jel to poveren prihod? Jeste. Ili se vi u to ne razumete, očigledno?

Jeste. Naučite malo. Izvolite, gospodine Babiću. Ja bih vas zamolio, gospodine predsedavajući, da neko ko želi da upristoji mene prvo upristoji svoje najbliže okruženje, jer narodni poslanici iz njenog najbližeg okruženja su prvenstveno vas, a onda i sve nas narodne poslanike nazivali stokom. Ali, tada je ta pristojna narodna poslanica aplaudirala. Pa, onda bi bilo dobro da upristoji još bliže narodne poslanike iz iste poslaničke grupe koji su prvenstveno vas, gospodine Bečiću, a onda i sve nas narodne poslanike, nazivali đubretom, ali se sada bave čašama od kristala umesto da budu u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Pa bih te čaše od kristala pozvao da se upristoje i da više ovakve građevine na Vračaru ne nazivaju pašnjakom, nego velelepnim vilama i zgradama koje se ne grade od plata, ministarske u to vreme, ili sada od poslaničke. Pa bih je pozvao da upristoji šefa svoje stranke da više ne uzima, ne otima i ne krade od dece ometene u razvoju i da od te svetinje ne uzima milion i 200 hiljada evra, koliko je uzeo i oteo, a toj deci ostavio ruševine. E tek kada bude upristojila te ljude, kada bude upristojila i one ljude koji su nam od pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, od te plate, ne znam kolika je i kolika može da bude, ali ne može od nje da se stekne penthaus u Inđiji, ne manji stan u Beču, ne manji stanovi i po Novom Sadu, kao što to ima gospodin Ješić, potpredsednik DS. Kada bude sve njih upristojila, e onda će moći da upristojava i mene. Zahvaljujem. Pošto je vreme ograničeno, samo da odgovorim na ona direktna pitanja koja su postavljena. Kao prvo, nisam razumeo suštinu vaše diskusije i amandman. Amandman vaš traži da se briše, odnosno da se član 1. menja vašim tekstom člana 1. koji, ako sam ja dobro pročitao, traži da se za 35 milijardi smanje ukupni prihodi, a to kad se otprati kroz ceo član da se smanje akcize za 35 milijardi. Jesam li ja to dobro otpratio?

To ste provukli kroz ovo, niste provukli kroz ostale delove budžeta, ali to je to. Ne prihvata se. To je neophodno, to je dogovor koji smo imali ranije, to je strukturni deo prihoda budžeta i zbog toga suštinski ne možemo da prihvatimo. Drugo pitanje vaše je bilo povodom budžeta Vojvodine. Upućujem vas na član 7. koji je gospodin Arsić već delimično pročitao. Znači, AP Vojvodina članom 7. koji je preuzet, koji se preuzima svake godine iz Zakona o budžetskom sistemu, a u skladu sa ustavnom odredbom za koju ste rekli da nije doneta, da je protivustavna, koja je ekonomski nedefinisana, jer sam posto budžeta ne postoji, budžet kao takav ne postoji. Može da postojati prihodna strana budžeta, rashodna strana budžeta itd, kao što ovde piše u članu koji citirate vi. Znači, postoje prihodi i primanja, postoje rashodi itd. Sad da ne ulazim u detalje, suština je sledeća. Prošle godine smo proveravali tačno situaciju i svake godine pratimo situaciju. Mogu da vam dam tabelu sa svim elementima, sa ciframa. Ono što je ostvareno, ono o čemu vi pričate, to je da je na jednoj stavki tih transfera ostvaren manji prihod i to u onom delu koji se odnosi na član 7. stav 2, odnosno ta povlaka 2, koja kaže da AP Vojvodini pripada 42,7% dobiti.

Drugo, nigde ne piše da država Srbija treba to vama da kompenzira, Vojvodini. Prema tome, to je pitanje koje može da se reši na drugi način, a ne ovako. Ne postoji nikakva osnova za ovo. Zahvaljujem se, gospodine ministre. Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Biljana Hasanović Korać. Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem. Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Slobodan Homen. Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem. Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Jovanović. Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem. Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dragoljub Mićunović. Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem. Na član 1. amandman, sa ispravkom, podnela je narodni poslanik Branka Karavidić. Amandmanom se predlaže povećanje prihoda budžeta kroz povećanje naplate poreza na dohodak građana za iznos od 10 milijardi dinara i povećanje naplate PDV u zemlji u iznosu od 23 milijarde dinara. Istovremeno predlažemo i smanjenje prihoda budžeta po osnovu smanjenja zarada u javnom sektoru na iznos od 12 milijardi, odnosno predvideli smo vraćanje zarada delu zaposlenih u javnom sektoru na nivo pre smanjenja. Dobili smo obrazloženje, odnosno dobila sam obrazloženje u kojem se kaže između ostalog – amandman se ne prihvata iz razloga što su iznosi prihoda po osnovu poreza na dohodak i poreza na dodatu vrednost dati u Predlogu zakona o budžetu projektovani na osnovu važeće poreske politike trenutnog stepena naplate i efekti bolje naplate poreza kao rezultata borbe protiv sive ekonomije nisu uračunati u procenu prihoda, što je u skladu sa principima dobre budžetske prakse. Gospodine ministre, kada sam radila ovaj amandman ja sam uzela u obzir vašu izjavu iz avgusta meseca ove godine, gde ste kazali, a Tanjug je preneo, pročitaću – ministar finansija Dušan Vujović najavio je danas da će država uvesti mere među kojima je i uvođenje onlajn fiskalnih kasa koje će povećati naplatu PDV između 15 i 20 procenata. Tako da, sebi sam dala za pravo da sačinim ovaj amandman, a podsetiću vas još, i kolega Đurišić je juče govorio o tome, koliko su katastrofalni rezultati naplate poreza.

Znači, vaše obećanje da će se prihodi od PDV-a povećati od 15% do 20% su mi dali za osnov da sačinim ovaj amandman. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Zoran Jozić. Izvolite, gospodine Joziću. Uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici, čuli smo maločas opasku od jednog poslanika opozicije kako nismo usvojili niti jedan amandman koji su oni, naravno, predložili. Ja, kao poslanik koji sam malo pratio rezultate dok su oni bili vlast, nemam niti jedan argument koji bi mi govorio u prilog da treba da usvojim ovaj ili bilo koji drugi amandman. Naime, sećajući se ekspozea bivšeg premijera Cvetkovića 2008. godine, moram da kažem nekoliko stvari koje idu u prilog ovome što sam rekao. Govori o ciljevima Vlade Republike Srbije u to vreme, pa kaže – cilj je povećanje u naredne četiri godine BDP-a za 7% godišnje.

To je ukupno, gospodo, 9% minus, obećali su 7% godišnje. Da li je to tačno? Kako reče kolega iz opozicije, jeste. Da li je tačno da je obećano u kampanji oko 500 hiljada novih radnih mesta? Jeste. Da je u ekspozeu gospodin Cvetković tada rekao 200 hiljada?

Da li je tačno? Jeste, cifre govore u prilog. Da li je tačno da je procenat siromaštva u 2009. godini sa 6,9% za godinu dana naraslo za još 9,2% Da li je tačno da je obećano 500 hiljada, odnosno 200 hiljada novih radnih mesta, a zapravo smo dobili oko 450 hiljada otpuštenih radnika, a među njima samo pet hiljada čije su plate finansirane iz budžeta? Da li je tačno? Jeste, sve stoji lepo napisano i može da se proveri. Da li je tačno da je 130 hiljada uglavnom malih i srednjih preduzeća ugašeno za te četiri godine? Tačno je. Da li je tačno da je obećano hiljadu evra za besplatne akcije građanima, a da su dobili nepunih četrdeset? I umesto povećanja prihoda, imali smo zaduženje šest milijardi evra za te četiri godine, odnosno ukupan unutrašnji dug se povećao za još devet milijardi evra. Sada pričamo o lepim željama i amandmanima, kao da ova Vlada ne želi da u svakom segmentu poveća prihode, odnosno poveća davanja. Pa naravno da svaka Vlada to želi, ali samo jedna to ispunjava, ove prethodne su obećavale. Vlada gospodina Vučića ne obećava, nego radi na tome, na onome što je potrebno za građane Srbije i manje je sramota, ja mislim, i poslanike opozicije da ovo lepo podrže sve što se predlaže, nego što predlažu amandmane za koje osnova nema. Samo kratko. Nemam ništa protiv vaše ideje, ali moram da vam kažem da praksa sa kojom mi moramo da se suočimo u svetu je takva da svaka mera prihoda mora da se realizuje deset do dvanaest meseci da bi se prihvatila u projekcijama kao realna mera.

Mi smo ove godine ostvarili povećanje samo na osnovu onoga što smo imali za proteklih deset meseci i to su nam priznali. Takva je praksa. Bilo bi bolje da možemo da projektujemo veće prihode, ali ne možemo, a mi ne odustajemo od toga.

Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Ovde se vrlo lako koriste podaci pa krene da se upoređuje 2008. i 2009. godina i šta se desilo u ekonomiji Srbije između 2008. i 2009. godine. Da podsetimo one koji ne žele da se sete situacije i sloma svetskih berzi krajem septembra 2008. godine. U celom svetu nastali su ekonomski problemi i te 2009. godine bio je pad društvenog proizvoda u Srbiji. Da, bio je pad, ali taj pad je bio u regionu jedan od najmanjih. Samo jedna zemlja imala je manji pad 2009. godine, a 2015. godine Srbija ima najmanji rast u regionu, najmanji. Svaka država regiona - i Hrvatska, i Bosna, i Makedonija, i Crna Gora imaju dva-tri puta veći rast od rasta Srbije koji je 0,8% Ministre, da li je ovo tačno? Da li je ovo tačno? Ono što je koleginica predložila kroz ovaj amandman je da dostignete ne efikasnost naplate PDV-a koja je bila 2009, 2010. i 2011. godine, da ga dostignete za pola, da uradite nešto u, recimo, reformi poreske uprave, o čemu vam govori Fiskalni savet kao neophodno. Vi kao ministar finansija niste rekli nijednom u ova dva dana kakav vam je plan šta da se uradi sa poreskom upravom kako bi podigli efikasnost naplate poreza u Srbiji. I to je bila naša namera, da pokažemo da ima prostora i za bolje prihode. Zahvaljujem. Pre toga repliku ima ministar dr Dušan Vujović. Izvolite. Kratko samo. Za ove razlike o stopama sam pet puta već govorio, da više ne dosađujemo ljudima. Srbija je imala velike poplave, ako ste to zaboravili, imala je stopu od minus 3,7% u trećem kvartalu kada sam postao ministar finansija i ostvarila je najveće ubrzanje stope rasta od 1,75% povećanja. Nema nijedne zemlje u regionu koja je to ostvarila. Stići ćemo te zemlje, to sam vam pet puta već rekao, a mogu da ponovim i šesti put.

Tom dinamikom povećavamo, ne možemo brže. Ovaj neto domaći koji se ovde prikazuje pada, ali ne pada bruto domaći. Pada neto domaći zato što imamo veći povraćaj PDV-a zato što raste izvoz. Prema tome, nama se u budžetu, ove su cifre vrlo pažljivo računate, ako želite, dostavićemo vam ukupnu računicu da vidite kako su te cifre dobijene. Znači, nama raste prihod od PDV-a, ali raste ukupni prihod od PDV-a manje nego što raste neto PDV, nego što raste bruto PDV, upravo zato što se oživljava izvoz. Znači, ukupan PDV sa neto domaćim PDV-om je 409,6,412,427. Kada budemo proširili poresku osnovicu, kada budemo više naplaćivali, a planiramo duboku reformu poreske uprave u narednoj godini, tada ćemo moći da povećamo ove prihode u budžetu i tada ćemo moći svi zajedno, svi to želimo, da ostvarimo ta povećanja. Kao što rekoh, da ponovim, očekuje se deset do dvanaest meseci bolje performanse, da bi ona mogla da se uključi u naredni budžet. Zahvaljujem, gospodine ministre. Izvolite, gospodine Babiću. Zahvaljujem se gospodine Bečiću. Po amandmanu, naravno, što nekome nije jasno zbog čega sam dobio i na osnovu čega sam dobio reč. Drago mi je što su još neke kolege narodni poslanici počeli da govore o prošlosti. Dobro je što su pomenuli i 2008. i 2009. godinu. Da li hoćete da umirite i da upristojite gospodina Markovića. Izvinjavam se gospodine Babiću, ja to pokušavam iz sednice u sednicu, ali verujte da mi to ne uspeva, jer uopšte ne razumem nekad šta gospodin Marković želi. Ako želite gospodine Markoviću možete da priđete predsedavajućem stolu da se objasnimo ne uznemiravajući govornika koji trenutno izlaže po amandmanu. Zahvaljujem gospodine Bečiću.

Svaki pad, a podsetiću vas da smo 2009, te iste 2009. godine imali pad od 3,4% Pad od 3,4% je katastrofa za jednu zemlju. Ali, ću takođe građane Srbije podsetiti na tadašnja obećanja. Šta su tada političari koji su vodili finansije i Vladu naše zemlje govorili. Kriza nas neće ni dodirnuti. Kriza je razvojna šansa za Srbiju. Na krizi je tadašnja Vlada i bivši režim je govorio građanima Srbije da ćemo zaraditi, pa evo šta smo zaradili, pad ili negativan rat bruto društvenog proizvoda od 3,4% I, ono pitanje koje sam postavljao tada kao narodni poslanik i pitanje koje postavljam i sada - i kada ste videli da je pad od 3,4%, šta ste uradili? Koju meru ste sproveli? Šta ste uradili da zaustavite taj pad, osim što je bilo zamajavanje građana Srbije kada je bivši premijer, gospodin Cvetković rekao – statistički smo izašli iz krize, ali to građani neće osetiti, enormnim bogaćenjem pojedinaca koji su vršili tu vlast, ništa drugo. Oterali Međunarodni monetarni fond i trošili sredstva onako kako im je bilo potrebno, zarad ostvarivanja političkih ciljeva i dobijanje izbora, ono što Srpska napredna stranka neće uraditi nikad. Teške mere smo sproveli i nalazimo se negde na dve trećine tog puta, otprilike po mojoj skromnoj proceni. Ovo kako su predviđanja bila za ovu godinu, još uvek važeću 2015, su bila da će biti pad, odnosno negativan rast bruto društvenog proizvoda od 0,5% Pa, nekih onako pesimističnijih najava da će biti pad od 1,5% To su ti isti ljudi najavljivali koji su dozvolili pad 2009. godine od 3,4% Postigli smo da ove godine možemo da očekujemo rast od 0,9%, a ja sam siguran kada se podvuče crta 31. decembra 2015. godine, da ćemo imati rast od 1% Samo oni koji ne znaju ili ne žele to da prikažu, ne mogu da se porede zemlje različite veličine i različitog broja stanovnika. Uz svo poštovanje naših komšija, susedne zemlje Crna Gora, pa jedna fabrika u Crnoj Gori će dramatično povećati rast bruto društvenog proizvoda. Jedna fabrika koja nije dovoljna možda samo za Novi Beograd, ali je dovoljna za jednu Crnu Goru. Ne možete na taj način sabirati babe i žabe.

A ja verujem, verujući marljivosti i korektnosti i čestitosti, znanju i umeću ove Vlade Republike Srbije, da će taj rast naredne godine biti 2,5%, 2017. godine 3% i onda Srbija zaista nezaustavljivo ide putem razvijenih, uređenih, pristojnih evropskih zemalja. Nije istina da te 2009. godine baš svi su imali veći pad. Znate, te 2009. godine sam bio u poseti Kini. Oni su imali jedan jedini pad taj što su imali, te godine su očekivali da neće imati baš dvocifreni rast, jer sve do te 2009. godine su imali po 11, 12, 13%, ali eto, te godine su imali 9% rast, ali ne negativnog, pozitivnog, dok je Srbija sa rukama u džepovima, ali tuđim, zbunjujući građane Republike Srbije nekim bombastičnim najavama da će Srbija na krizi profitirati i da je ovo šansa, da nas kriza neće ni okrznuti, doveli smo do toga da nijednu jedinu meru, tešku meru niste sproveli. Kamo sreće da ste tada imali dovoljno zrelosti, spremnosti i hrabrosti da sprovedete mere, mi bi već danas bili onako debelo, na zelenoj grani. Ne, niste imali hrabrosti, ali zbog toga ćemo mi ovo raditi i zbog vas i zbog svih građana Republike Srbije, jer ovo je jedini put i jedini način da Srbija postane pristojna, normalna, stabilna država.

Hvala predsedavajući.

Šta je radila Vlada? Isti trogodišnji aranžman je tada sproveden kao što ga danas sprovodi ova Vlada. Da li ja ne govorim istinu kada to kažem? Šta je ona radila? Šta je ona radila ovde u Srbiji? Smanjila je plate 10% na godinu dana i onda je obezbedila investicije i te 2009. godine dve milijarde investicija stranih, 2010. godine milijardu i 133 miliona, a 2011. godine 3,3 milijarde evra. To je radila Vlada. To sve ovde piše u ovoj tabeli Ministarstva finansija. Ništa nisam izmislio, nijedan broj, kao ovde što sam slušao kolegu koji kaže, pa nemojte da poredimo ekonomiju Srbije i drugih zemalja u regionu jer smo različiti. A onda poredi Srbiju sa Kinom, sa Kinom najvećom zemljom na svetu. A koliki je rast Kine u ovoj godini? Koliki je rast društvenog proizvoda u Kini ove godine? Koliki? Pa, gde je tu Srbija, sa Kinom treba da se poredimo. Kamo lepe sreće da možemo da se poredimo sa Kinom. Mi smatramo da ima prostora i to u krajnjoj liniji govori ono kako je budžet prošle godine planiran. Poreski prihodi su bili planirani za dva, odnosno ostvareni su ove godine za 2,9% više. Mi mislimo da ima prostora planiranih 5,5% prihoda u odnosu na ostvarenje za sledeću godinu da bude još malo. O tome govorimo i nikoga ne vređamo. Samo hoćemo da podstaknemo Vladu da radi na tome i da čujemo kako to misli da uradi, sem što diže akcize na alkoholna pića i na gorivo. Reč ima narodni poslanik Aleksandar Jovičić. Hvala uvaženi predsedavajući. Neverovatno sa kakvim ekonomskim činjenicama se suočavamo. Sa jedne strane, uvaženi kolega je rekao da su imali povećanje investicija. Nije mi jasno, gospodine predsedavajući, evo i gospodin Babić i gospodin Arsić mogu da potvrde, kako je moguće da imate povećanje investicija i porast BDP, a da imate sve veću ne zaposlenost. Samo mi to objasnite kako je to u ekonomiji moguće. Sa, koliko je bilo 14 %nezaposlenosti 2008. godine, 2012. godine 25%, a sve vreme su imali povećanje investicija. Objasnite mi kako je to moguće. S druge strane kažete imali ste trogodišnji aranžman sa MMF. Svaka vam čast. Ali, ste taj se isti MMF oterali iz Srbije zbog izbora, jer vam niko ne bi dao šest milijardi evra kredita u sred nekih reformi koje ste vi pokušali da sprovedete, naravno, samo deklarativno, oterali ste MMF da biste pokušali da obmanite narod, da povećate plate i penzije, da nema nikakvog utemeljenja u tim povećanjima, osim da ostavite dugove da mi moramo samo na ime kamata sledeće godine da damo milijardu i nešto evra, milijardu i 300 miliona evra. Kako vas nije sramota? A, kakve investicije ste imali? To što je Mišković „Delezeu“ prodao svoju firmu, pri tom nije platio porez državi. Jesu to investicije? Svaka vam čast. Znači, čuli smo velike stručnjake, pošto smo videli kakve imamo stručnjake iz oblasti prava, ovo su očigledno ekonomski stručnjaci, koji kažu da su imali povećanje investicija, samo mi nije jasno onda kako smo došli do 25% nezaposlenosti, ako je sve pucalo od investicija. Fabrike na sve strane, ljudi jednostavno, imali smo deficit radne snage, dajte ljudi bre koga vi lažete? Koga obmanjujete? Pričate po potrebi šta vam više odgovara. Kada MMF, Svetska banka, IBRD, kada svi, celokupna javnost, Fiskalni savet, kažu da u Srbiji se sprovode ozbiljno ekonomske reforme koje će imati dobre rezultate u godinama koje dolaze i da će to svi moći da osete. To ne želite da priznate, nego izvlačite neke investicije, a znamo ko je i na koji način i sastavljao vlade bivšeg režima i kako su krojeni zakoni. Ko je imao interese od tih zakona, a na kraju krajeva i kada ste tom nekom sve to omogućili taj našao za shodno da plati porez državi, da bi narod nešto od toga imao. Eto, to su bili vaši rezultati. To su bili vaši rezultati. Kada govorimo o gradnji i kako ste gradili autoput, videli smo. Infrastrukturu, celokupnu u našoj zemlji, krenete, uđete u njivu, pa malo džogirate autoputem, pa opet siđete u njivu. Eto, to je bilo za vreme vašeg režima. O čemu vi pričate? Podsetiću još jedanput naše građane, oni to moraju da znaju, JAT je gubio i bio gubitaš od 30 do 50 miliona evra svake godine. U bunar smo bacali novac, danas vam ne valja „Er Srbija“ koja daje i prihoduje u budžetu naše zemlje. Kako vas nije sramota? Svega čega ste se dotakli, uništili ste. Imali ste neverovatnu mogućnost da sprovedete dobre privatizacije, da imate te razvojne budžete o kojima vi pričate, da ne dođete u situaciju da imate 400.000 ljudi koji su ostali bez posla, nego da zaposlite 400.000 ljudi, kao što ste obećavali. Da iskoristite tu ekonomsku krizu svetsku, koju ste rekli da će to jedino zaobići Srbiju i Kinu, a onda gospodo šta su radili ministri u to vreme? Evo, ja ću vam samo ukratko pokazati ovu sliku, odnosno fotografiju, videli više puta, to jeste jedna lepa građevina, uvaženi predsedavajući na pašnjaku i onda se pitate kako je neko mogao ovo da izgradi. E, pa sad ću vam reći. Ako gledamo na primer šta su mediji pisali u 2012. godini i 2013. godine pa na primer 2010. godine prilikom nabavke mobilnog sistema, radio-relejnih veza, preko „Jugohemije“ na kursnim razlikama, jedan ministar, navodi se, koji je vodio odbranu je oštetio državu za 270 miliona dinara. To nisam izmislio ja, to su pisale Večernje novosti 18. jula 2012. godine, pa zatim imamo 2010. godine takođe, ministar odbrane je platio nadogradnju softvera 850.000 evra, što je četiri puta više od cene samog softvera kada se nabavlja. Nije ni čudo što imamo na pašnjacima penthause, što imamo ovako lepe zgrade i ko zna koliko smo takvih primera imali po Srbiji gde god ste vi upravljali budžetom, gde god ste vi upravljali finansijama. Kako vas nije sramota? Vi pričate, o investicijama, vi pričate da su bile uvećane, povećane, da je sve pucalo od posla, a nezaposlenost iz dana u dan je bila sve veća, veća i veća. Sada kada pogledate brojeve, ne ono što kaže Babić, Jovičić ili bilo koji ministar, nego imate egzaktne brojeve i podatke, kada pogledate da je danas nezaposlenost u Srbiji 16,7%, a da je u vaše vreme 2012. godine bila 25%, to govori dve veoma važne činjenice i argumentovano to možemo da pokažemo i dokažemo. To je, da se borimo sa jedne strane protiv sive ekonomije, da želimo da radnici budu prijavljeni, da radnici imaju doprinose i da državi ide ono što joj pripada, da bismo mogli da se razvijamo i da nam svaki sledeći budžet bude razvojni budžet, sa jedne strane. Sa druge strane, nismo obmanjivali građane, nismo obmanjivali bilo koga u našoj državi, nego smo štedeli, odgovorno se ponašali i što je vama deceniju unazad bila nepoznanica ili strana reč, bili smo i ostaćemo pošteni. Poštovani narodni poslanici, poštovani predsedavajući, već dva dana slušam ovde razne rasprave i diskusije u parlamentu i red bi bio da se nešto kaže, s obzirom, meni je ovo 24 budžet, i kao narodnom poslaniku i kao ministru, 24 budžet koji se usvaja i u usvajanju tog budžeta prisustvuje veoma aktivno. Uvek opozicija napada budžet, uvek opozicija ima predloge da nešto treba da bude drugačije, nego što jeste, da li ima argumente, da li nema, važno je da se priča, da se priča i ubeđuje satima itd. Uvek je bilo da onaj koji je dobio poverenje građana formira Vladu, onaj ko je formirao Vladu, predlaže budžet, a demokratski, većinom glasova budžet se usvaja i to je uvek bivalo tako. Niko nikada nije rekao da u ovoj Srbiji ne treba da se usvoji budžet, da Srbija treba da uđe u probleme itd, i to nije ispravno. Ovoj državi treba ozbiljan budžet i mi sada imamo jedan vrlo ozbiljan budžet na usvajanje. Mi bi želeli da bude veći, da bude više investicija, ali ne može. Ja vas gospodo sve dobro poznajem i sa svima vama sam bio u bar jednoj Vladi. Sve vas dobro znam i znam ko je kada vodio finansije, i kako i čiji su kabineti bili. Sećam se jedne Vlade kada je Mišković poslao, ceo kabinet je bio njegov, kompletan.

predlogom ovog budžeta je vrlo ozbiljno razmatrala situaciju šta može, a šta ne može i izašla veoma realno sa jednim predlogom. Ja sam sreo mnoge ministre finansija, sarađivao sa njima, državne sekretare i gospodina Vujovića nisam znao, dok nije postao ministar, nikada ga u životu nisam sreo, a tolike godine nisam sreo ni mnoge koji su sada evo prisutni u sali, ali Vujović je veoma ozbiljno predložio jedan budžet. Nemojte tek tako, jer znam koliko je čovek ozbiljno radio ovaj budžet i on i gospodin Mijailović i ostali i koliko je puta na Vladi se vagalo oko svake sitnice, koliko je puta sa premijerom bilo rasprave oko svakog dinara, gde god je moglo, dato je i koliko je god moglo, dato je. Ministar privrede je sto puta intervenisao, dajte još, može li, ne može, ali ono što ne može, ne može. Ono što može, dato je. Najviše što može dato je, raspoređeno je kako je najbolje. Nemojte molim vas te priče šta je i kako je nekada bilo. Ja se sećam odlično, jedna Vlada prethodna koja je po meni bila jedna od najgorih Vlada, u jednom danu naplatila je od prodaje „Mobtela“ milijardu i 600 miliona evra, 360 miliona evra od prodaje „Robnih kuća Beograd“, i za VIP trećeg operatera 300 miliona evra i sve se to slilo u nekoliko dana. Tih dana je Koštunica vratio mandat i došli su izbori. Ja sam sto puta kasnije pitao na Skupštini, te pare su nestale u izbornoj kampanji. Izračunajte, nestala su dva auto-puta kroz Srbiju. Došla je Vlada koja nikada nije podnela račun šta je sa tim. Mi smo sa tim parama planirali da uradimo određene infrastrukturne objekte, međutim pare su potrošene. Prema tome, nemojte sada napadati, svi vi znate šta je bilo ove godine, šta je bilo one. Šta je bilo-bilo je. Ovo je ozbiljna Vlada, Aleksandar Vučić je ozbiljan premijer, izašao je sa jednim predlogom, gospodin Vujović je sa svakim ministrom imao posebno razgovore danima i svi su tražili maksimum i on je učinio koliko je mogao i diskutujte ali vrlo korektno, vrlo fino i shvatite ovaj budžet kao jedini da ga što pre usvojimo i da Srbija krene da radi, gradi. Ljudi čekaju posao. Nemojte sada pričati od Kulina Bana, ja to najbolje poznajem i nemojte molim vas da počnem da vam pričam šta je kad bilo i kako je to rađeno i u kojoj Vladi i koji je ministar bio finansija i ko je šta radio. To bi bilo veoma ružno da se vraćamo 10-15 godina unazad, ali sa ovim budžetom ja se nadam da Srbija ima budućnost u narednoj godini. Ako možete nešto da popravite, ako imate neki dobar i pametan amandman, pa niko, evo poslanici su tu, sve su to ljudi umni, pametni, došli iz određenih sredina, prihvatiće taj vaš amandman. Možda ga Vlada odbaci, a možda ga poslanici prihvate. Prema tome, nemojte da budete toliko nervozni, nemojte samo jurišati, napadati i vikati – budžet ne valja. Ništa, da jednostavno poništimo budžet, a šta da radimo posle? Ja vas pozdravljam još jednom i zahvaljujem se na pažnji, ali vas molim da spustite malo loptu. Zna se, opozicija odradi svoj deo posla, to je njoj glavno da kada je budžet, uradi, ali ja se nadam da će i pozicija saslušati. Evo, poslanici će odlučiti, oni će glasati i poštujmo to demokratski.

Izvolite. Može i 106. ali evo i 158. Dakle, poštovani predsedavajući, povredili ste oba ova člana. Prethodni govornik, ministar mr Velimir Ilić, ministar bez portfelja govorio je mimo teme o svojim sastancima sa Miškovićem, a uz to govorio je mimo vremena…

Razumeo sam šta je vaša primedba da sam prekršio Poslovnik. Na neki način, bili ste svedoci da sam opomenuo ministra da je isteklo vreme, ali kao što je i već rekla predsednica parlamenta, Vlada ima na raspolaganju 180 minuta, mi to vreme oduzimamo, kao što oduzimamo narodnim poslanicima.

Gospodine Veselinoviću, smatrao sam da je ovo što gospodin Ilić govori veoma važno za građane Srbije, važno je da čuju gde su nestali ti novci iz tadašnjeg budžeta, jer to je ogroman novac građana Srbije i vodiću računa da i ministar nije govorio u načelnoj raspravi i da se po prvi put javlja kao član Vlade. Dopustio sam da do kraja završi svoje izlaganje. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić. Izvolite. Hvala poštovani predsedavajući. Vidim da opet, izgleda, idemo malo mimo redosleda, pa ću zbog toga ja govoriti umesto kolege Ćirića.

Vlada je obećavala efikasniji rad javnih preduzeća. Samo za potrebe „Železnice“ su povećane subvencije za šest milijardi u 2016. godini.

Tako da bih vas molila ministre da razmislite o ovom amandmanu. Zahvaljujem. Na član 1. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Goran Bogdanović. Poštovani ministri i poštovani narodni poslanici, očigledno ovde sve što dolazi od strane opozicije, a pre svega sa namerom da se poboljša kvalitet ovog budžeta, dočekuje se na nož. Poslanici, pre svega, Socijaldemokratske stranke – Boris Tadić nemaju ovde nameru da demagoški ili neistinama, ili nekim frazama čine nešto što ne ide u korist ne samo ovog budžeta nego i države Srbije. Iz tog razloga sam podneo amandman, imajući u vidu da se povećaju ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine za iznos od 30 milijardi dinara, tako da ukupni prihodi iznose nešto više od hiljadu milijardi. Smatram da ovako projektovani prihodi budžeta možemo ostvariti većom naplatom akciza, imajući u vidu da je Vlada najavila povećanje BDP-a, veći promet robe i usluga, a pogotovo što će podići ili je već podigla ovih dana akcize i proširiti listu roba i usluga na koje se plaća akciza. Ovaj amandman, ili bolje reći amandmansko rešenje imalo bi efekat za budžetski deficit jer bi se on smanjio sa 87 milijardi na 57 milijardi dinara, a ukupan fiskalni deficit smanjio bi se sa 121 milijardu dinara na 91 milijardu, što bi na kraju stabilizovalo sistem javnih finansija Republike Srbije. Obrazloženje koje sam dobio za odbijanje ovog amandmana, u najmanju ruku je po meni čudno. Postavlja se logički pitanje, da li ova Vlada ima nameru da se bori protiv sive ekonomije, jer iz ovog obrazloženja nažalost zaključak je – ne. Hvala. Zahvaljujem se gospodine Bogdanoviću. Na član 1. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Marko Đurišić. U odnosu na moje kolege, ja sam čini mi se imao najkonzervativniji predlog za povećanje budžeta, prihoda budžeta, svega 6,6 milijardi dinara, smatrajući da postoji prostora za bolju naplatu, pre svega podizanjem efikasnosti PDV naplate i drugim merama, koje Vlada, ukoliko želi da reformiše srpske finansije, treba i može da uradi. Odbijen je amandman sa sličnim obrazloženjem da je planiran stepen naplate u skladu sa dobrom budžetskom praksom, odnosno opreznim i konzervativnim pristupom projekcije prihoda. Ja bih postavio pitanje svrsishodnosti ovakve rasprave. Od 217 amandmana na ovaj zakon, prihvaćena su samo tri, od toga nijedan opozicije. Svi amandmani opozicije su odbijeni, svi do jednog i očigledno da nisu analizirani predlozi koji stoje u amandmanima, odbijeni su samo zbog toga što dolaze od strane opozicije. To se vidi i u narednim amandmanima. Čućete argumente kada dođemo do tih amandmana. Meni je samo žao što ova dva dana ništa nismo čuli o tome kakvi su rezultati programskog budžetiranja koje je prvi put, slušali smo to, uvedeno prošle godine. Ni o jednom programu ni jednog ministarstva nismo razgovarali da čujemo da li su ostvareni očekivani rezultati, u kojoj meri, šta je preduzeto da bi bilo bolje naredne godine. Mi se ovde raspravljamo, nažalost, i dalje razmišljujići o linijskom budžetu i prihvatam to kao i našu grešku opozicije. Ali, mi jednostavno nismo čuli ovde ni o jednom novom programu koji je predložen novim budžetom, ni o jednoj novoj politici. Ministar za socijalna pitanja nekoliko puta je ovde govorio kako je budžet za socijalna davanja u 2016. godini isti kao i u 2015. godini. Ali, nijednom rečju nije rekao da li će se nešto promeniti u socijalnoj zaštiti, u načinu na koji građani ostvaruju socijalnu zaštitu. Ja sam pročitao izveštaj Svetske banke i on vrlo opširno govori o, recimo, stanju socijalne zaštite, o načinu na koji država Srbija ostvaruje socijalnu zaštitu.

To je najlošija slika u celoj Evropi i nisam čuo ni ministra odgovornog za to, ni premijera, ni ministra finansija, da li postoji način neki drugi na koji će se dodeljivati socijalna pomoć? Kako će se država Srbija izboriti sa rastućim siromaštvom, 25,6% građana Srbije danas je ugroženo od siromaštva. Preko 30% mladih živi na granici siromaštva. I po meni nije dovoljno reći - biće isto para, jer te pare se ne koriste na najbolji način. Imate to i od Svetske banke, eto, ako uzimamo to, kao neki kriterijum na koji se meri uspeh. Mi ne govorimo o tome, nego se vraćamo u neku prošlost i raspravljamo, kao da je ovo linijski budžet. Od ovog budžeta ja ne vidim da će građani bolje živeti. Ne vidim koji je to program Vlade koji će obezbediti bolji život građana. Nisam čuo ni jednom jedinom rečju ni od jednog ministra, ništa. I nadam se da ćemo možda uspeti da promenimo tok naše diskusije do kraja. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Đurišiću. Reč ima ministar dr Dušan Vujović. Želim sad da naglasim potpuno suprotno od svih prethodnih komentara, sa ovim vašim predlogom oko programskog budžeta, 100% sam saglasan. Mi smo uradili pripremne radnje. Od jula meseca smo imali detaljne sastanke u nekoliko zemalja koje su vrlo napredne u uvođenju programskog budžetiranja, uključujući i Irsku. Spremamo se da pređemo na to, ali smo procenili da to zahteva mnogo veću pripremu nego što smo imali resursa, slobode i, verujte, stepena slobode u okviru programa koji radimo sa fondom. Znači, spremni smo, prihvatamo da je ovo, da kažemo, približavanje programskog budžetiranja, da mi u linijskom budžetu ubacujemo programe, ali oni nisu definisani kao što treba, oni nemaju pokazatelje, oni nemaju dubinu, itd. Prema tome, ovaj deo gde možemo da se složimo 100%, ali bi trebalo da imamo poseban jedan dokument koji će odrediti vremensku sekvencu koraka koje je potrebno napraviti da stignemo do programskog budžetiranja. Mi smo započeli 2005. godine. Imali smo pet, šest pilot-ministarstava i nismo stigli ni tamo gde smo planirali da stignemo zbog toga što, evo, zdravstvo je dobar primer, pošto se u Republičkom budžetu nalazi samo deo troškova za zdravstvo, da bi se prešlo na programsko budžetiranje, mora ova oprema, o kojoj govori ministar Lončar, da se uključi u sredstva i okruženje koje se nalazi u Republičkom fondu, da bismo znali u koji dom zdravlja, u koju bolnicu ide ta oprema, koji su pacijenti, koji su parametri, koje obrazovanje. Znači, to zahteva mnogo veću pripremu. Mislim da smo mi svi na to spremni, ali da to zahteva mnogo veću pripremu i mnogo više vremena. Želim da podržim ovu ideju da krenemo sistematski da radimo od januara meseca ove godine da bismo se približili makar jedan suštinski korak bliže programskom budžetiranju. Onda ćemo ne samo imati napredak, nego ćemo znati gde su viškovi. Kada podelimo ove stvari na programski, onda ćemo znati gde imamo previše ljudi, premalo ljudi, gde nam fali sredstava, gde nam fale pokazatlji, zašto u socijali možemo da bolje targetiramo, bolje ciljano da pomažemo onim grupama kojima pomoć stvarno treba, gde su u zdravstvu glavni problemi, gde su u školstvu glavni problemi, kako da racionalizujemo sistem škola itd. Prema tome, potpuno se slažem, ali hajde da krenemo od januara meseca da na tome radimo ozbiljno da bismo u sledećem budžetu bili ne u programskom budžetiranju, ali jedan krupan korak bliže. Hvala.

Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić. Zahvaljujem. Amandman koji sam podnela tiče se uvećanog iznosa za subvencije, i to Železnici. Kako je u Predlogu budžeta iznad 16 milijardi, amandmanom tražimo ono što je uobičajeno kada se radi o ovakvim predlozima u budžetu, sa našom idejom premeštanja za Ministarstvo odbrane za različite poslove koji se u tom ministarstvu obavljaju sa manjkom novca, bez obzira da li se radi o materijalnom položaju zaposlenih u Ministarstvu odbrane ili Vojsci Srbije ili se radi o materijalnim potrebama za obavljanje svih poslova koje ima Ministarstvo odbrane. Ali, odlično je što je neposredno pre nego što pokušavam da ministru predložim ovaj amandman konačno povedena reč o programskom budžetu, jer bi i ovaj amandman koji sam ja predložila zahtevao da ga razložim po indikatorima. Ne mogu se više saglasiti nego sa idejom koju su izložili narodni poslanik Marko Đurišić i vi ministre, da čim pre zaista detaljno uradimo programsko budžetiranje. Ja ću vam sasvim napamet, znači, bilo koji razdeo da uzmete, razdeo 24. prosveta, nauka i tehnološki razvoj, ja razumem šta su indikatori i kako to treba da izgleda. Kada čitate pažljivo, onda vidite, ima cilj, a indikator, nema nikog ko će biti korisnik tog cilja. To je tako i u Ministarstvu odbrane. Zbog toga je moj amandman samo suma, ali je ovo konačno tema kojom smo trebali da se bavimo. Imala sam nameru da zamolim da se saglasimo ili bar da čujemo da ako budžet stvarno valja, onda gnev kojim komuniciramo da bi se ubedili da budžet valja neće ga osnažiti, naprotiv, potpuno je neproduktivan, ili poređenje sa bilo kojim periodom bilo koje vlade, 2008, 2012, 2001, 2004, 2007. godine, svejedno, da o vladama devedesetih ne govorim, ali ovakva vrsta razgovora, da se uključi Narodna skupština u zaista pretvaranje linijskog budžeta u programski je jedina korisna tema o kojoj bi trebalo da se vode rasprave o budžetu. Nemam ja neke posebne nade da ćete vi prihvatiti „premeštanje“, ja znam da se to tako ne zove, sa razdela subvencija povećanih za Železnicu za Ministarstvo odbrane, ali je ovaj amandman odabran. Onda sam čula obrazloženje za koje se nadam da je rečeno u brzini, pošto se ovde sa mnogo emocija govori o budžetu. Znate, ako je budžet stvarno dobar, ljudi to osete, nemate ni potrebe posebno da ga hvalite. Ovaj nije takav i tu se slažemo iz mnogo razloga. Ne mogu da vam kažem da li bi bio bolji da ga radi bilo koji drugi ministar, sumnjam, ali dobro. Čuli smo dva obrazloženja za povećane subvencije za Železnicu. Prvo je da imamo 15% potrebe učešća u ruskom kreditu, što ja ne mogu da spojim. To je juče rekao predsednik Vlade. Drugo obrazloženje je, kada je isto podeljeno sa nama u načelnoj raspravi, da postoje prikriveni prihodi. Kao što mi je žao što ne govorimo više o programskom budžetu, tako mi je žao što je opaska o prikrivenim prihodima, ja znam i vi znate da se radi verovatno o sredstvima koja možemo da koristimo, ali nećemo, a kada u raspravi kažete prikriveni prihodi, to nije dobro za bilo koga ko se razume u budžet. Možete pogledati stenogram od juče. Ovo dajem samo kao opasku i zahvalna sam vam za napor koji nam obećavate da će biti uložen u programski budžet, pa će tako i ova milijarda, za koju smatram da je neophodno da bude viša za Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije, biti razložena po indikatorima na korisnike i onda ćemo znati da je svaki dinar iz budžeta potrošen na najbolji način. To je najteži deo pravljenja svakog budžeta, možda čak teži od toga da imate poresku osnovu i dobru fiskalnu politiku kako da napravite program, da ne gubite ni od jednog dinara koji u budžetu imate na rashode. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Vladimir Đukanović. Hvala, uvaženi predsedavajući. Vi ćete me, gospodine Lončar, ispraviti, nisam lekar, ali znam toliko da kada čovek ima karcinom na plućima on ne može da se leči brufenom ili sirupom, nego morate tešku hemoterapiju da mu primenite ili da ga ozračite da bi eventualno preživeo. Mi smo bili, kao država, u tom stadijumu, kao bolesnik koji ima karcinom na plućima. Otprilike je to tako bilo 2012. godine i u takvoj situaciji sada nama neko priča o socijalnim davanjima, o ne znam čemu, a zaista je veliki uspeh što smo došli do toga da ne moramo uopšte da smanjujemo socijalna davanja. Ni jedno socijalno davanje, niti dečiji dodatak nije smanjen, čak se nadam da će možda biti povećani, što možda jeste veliki uspeh. Umesto da se to ceni, neko to sada kritikuje i kaže – imate manja socijalna davanja i ne znam šta. Pričamo ovde o tome kako ljudi teško žive, ali vi bi trebalo, gospodo, da nam kažete zašto 61% penzionera u ovoj zemlji, a to smo od vas dobili kao zaostavštinu, ima penziju ispod 25.000 dinara? Smanjile su se za 39% penzionera. Slažem se, to je svakako udar, ali 61% penzionera, vi ste nam ostavili, prima ispod 25.000 dinara. Ko može da živi sa tim? Odakle da isplatimo kada ste nam ostavili praznu kasu? Nismo mi do te mere neodgovorni prema državi da se zadužujemo u inostranstvu kako bismo nekom isplatili penziju. Tu ekonomsku politiku je vodio Božidar Đelić. Sećam se kada se jednom pohvalio u jednoj televizijskoj emisiji, kaže – podigli smo fantastičan kredit, imaćemo da isplatimo penzije. Kredit kada podignete treba da se hvatate za glavu, jer kredit morate da vratite, a vi ste se hvalili što ste podigli dobar kredit, pa ćete imati da isplatite penzije. To je ta neodogovorna i skandalozna politika koju ste vodili. Pričamo ovde o poreskoj upravi. U vaše vreme niko živ nije plaćao porez od ovih tajkuna. Niko živ nije platio porez.

Naravno, zato što je između ostalog i ovo vezano za sam amandman. Pričamo o radnim inspekcijama. Jeste, između ostalog, jednim delom pad nezaposlenosti je zato što su krenule inspekcije rada da rade i da ljude koji su radili na crno, da zapravo vlasnike teraju da ih prijavljuju.

Ja vas samo molim da kada podnosite ove amandmane ne idete sa tom vrstom demagogije zato što to ne pije vodu. Ostavili ste nam upravo ovo što sam sada izdeklamovao, ispričao i jednostavno vas molim da ne obmanjujete više ljude, da ne obmanjujete narod. Tu su pokazatelji koji su egzaktni.

Zahvaljujem. Ja sam razumela da ste pokušali da primenite prvi stav člana 106. i da narodnog poslanika podsetite da mora da govori o dnevnom redu. Na dnevnom redu je moj amandman koji govori o iznosu koji treba da se sa subvencija za železnicu prebaci na poziciju Ministarstva odbrane. Ja sam vam zahvalna za pokušaj, ali moram da izrazim žaljenje što je neuspeo da narodni poslanik prati sednicu i da sluša vas kad vam kaže o čemu se radi. Reč ima ministar Dušan Vujović. Samo ću kratko. Reč je o iznosu, na strani tri budžeta, 17 milijardi 510 koji se trenutno nalazi na liniji subvencija za železnicu. On se sastoji iz dve sume. Jedna suma je 11 milijardi za tzv. operativne troškove železnice, a drugi iznos je od 6,5 milijardi koji ste pomenuli, a koji se odnosi za učešća u kreditu ruskih železnica koje će se koristiti u narednoj godini. Ovaj prvi iznos smo procenili da mora da se nastavi u ovoj godini, pošto je železnica ušla u proces restrukturiranja. Podeljena je na holding, na infrastrukturu, na teretni i putnički saobraćaj i očekuje se da će uz pomoć, stručnu pomoć koju Svetska banka pod strukturnim kreditom organizuje, ući u suštinski program reformi. Prema tome, ove godine pravdamo, mi smo nameravali da smanjimo subvencije železnici još više, ali ove godine nastavljamo kako bismo omogućili da se taj program definiše i sprovede. To je jedan oštar program reformi. Ima dosta otpora, ali sam ja, čini mi se, optimista i očekujem da će se tu napraviti nešto. Ovaj deo od 6,5 milijardi koje se odnose na učešće je tako ugovoreno. Prekasno je sada to menjati. To je loše utoliko što se očekuje 15% uplata unapred, na početku, pre korišćenja kredita, što stavlja pritisak na budžet više nego uobičajeno.

Problem će nastati ako mi sada odvojimo sredstva, pa se ne upotrebi kredit, onda mi finansiramo u stvari njih, ali to je nešto što smo nasledili. Mi smo u procesu podnošenja zahteva za produženje roka tog kredita i videćemo da li možemo da dobijemo bolje uslove. Zorana na žalost nije ovde da vam kaže. Imali smo sastanak u Moskvi. Mislim da se nalazimo na dobrom putu da ispregovaramo produženje kredita i bolje uslove za korišćenje kredita i nadam se da će taj kredit dati ono što očekujemo od njega. Ovo smo morali da planiramo ovako kako jeste, pošto su to postojeći uslovi nismo imali drugog izbora. Hvala lepo.

Poštovani ministre Vujoviću, zaista hoću iskreno da verujem u to da vi hoćete da uložite napor da u sledećoj godini imamo programski budžet, ali vi takođe morate da pokažete hrabrost i da između tog velikog dijapazona programskog budžeta i onoga što je gospodin Babić malo pre pričao o podršci ovom budžetu, u Užicu u pozorištu od pre nekoliko večeri, kažete da to nije prosto normalno i moguće. Gospodine Vujoviću, mi smo kroz ovaj amandman pokušali da velike propuste koji su se desili u ovom budžetu otklonimo, ali vi to niste uvažili. Preko 400 amandmana ste odbacili i niste uzeli u razmatranje. Više sati rasprave u ovoj Skupštini, koja je bila posvećena upravo tome da kažemo kako je kroz ovaj budžet otvoren problem siromaštva građana Srbije, vi niste uvažili. Vi ste dozvolili da primer pozorišta u Užicu, od pre nekoliko večeri, gde su građani Bajine Bašte, Nove Varoši i drugih manjih mesta u okolini Užica, prosto naterani da dođu u to pozorište. Zaposleni u javnim preduzećima, gospodine ministre, su morali da dođu na taj skup podrške. U neko doba nisu znali da li se radi o državnom udaru… Gospodine Markoviću, ja sam malopre opomenut od vaše poslanice gospođe Čomić, da dozvoljavam da se priča nešto što nije u sklopu tog amandmana koji je na dnevnom redu. Ja vas molim, isto važi kao i za gospodina Đukanovića, da se ili vratite na amandman, ili ću morati da vas prekinem, pošto ni Užice, ni pozorište, ni to o čemu pričate već čitav minut nema veze sa amandmanom koji ste podneli. Izvolite. Znači, što se tiče amandmana koji smo podneli, on se tiče primene zakona, odnosno problema koji se javlja oko transfera u AP Vojvodini i smatrali smo da morate obratiti pažnju da Republika Srbija ima obavezu finansiranja osnovnog obrazovanja, odnosno zaposlenih u osnovnom obrazovanju. Zahvaljujem. Izvolite. Pošto vidim da predlagač amandmana u pozorištu nije bio, šteta. Mogao je da nauči puno toga, ali ću pitati vas gospodine predsedavajući - a gde je ovlašćeni predstavnik Demokratske stranke? Gde je Dragan Šutanovac? Šta je danas i večeras bitnije od budžeta, najvažnijeg zakona koji opredeljuje život u Republici Srbiji 2016. godine? Da li pevuši – „Nije život jedna žena“ Da li pevuši možda – „Božanstvena ženo“, „Luckasta si ti“, „Smej se, smej“, ali sam siguran da ga naročito pogađaju ove pesme – „Lažu da vreme leči sve“ i „Noćas raj, sutra kraj“ Te pesme ga verovatno pogađaju. Poštovani građani Republike Srbije ima narodnih poslanika kao što je ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe DS koji večeras, umesto građana Republike Srbije, umesto budžeta za 2016. godinu su izabrali koncert Miroslava Ilića. Toliko o odnosu i prema parlamentu, toliko o odnosu prema svim građanima Republike Srbije. To je samo produžetak ovog omalovažavanja koje je Dragan Šutanovac na društvenim mrežama radio svakodnevno upućujući i „lajkujući“ neke bezobrazne „tvitove“, neke „tvitove“ koji zaista nisu primereni da se upućuju jednoj dami, jednoj ženi, bilo kojoj, iz bilo koje političke stranke, e sada nastavlja da omalovažava sve građane Republike Srbije koji ga plaćaju da radi posao ovde u parlamentu. Ne, on je birao pevušenje pesama Miroslava Ilića, večeras na koncertu. Zahvaljujem se, gospodine Babiću, ali morate razumeti, da možda gospodin Marković nema tu informaciju gde je ovlašćeni predsednik poslaničke grupe. (Jovan Marković, s mesta: Replika.) Zašto mislite da imate pravo na repliku, gospodine Markoviću.

Gospodine Markoviću, da vam bude jasno nešto. Znači predlagač ovog amandmana je i gospodin Ivan Marković i gospodin Janko Veselinović.

Reč ima predlagač amandmana narodni poslanik dr Janko Veselinović.

Gospodine ministre, to je isti amandman. Predlagači su i gospodin Marković i gospodin Veselinović. Kada završi gospodin Veselinović imaćete pravo. Gospodine Veselinoviću, meni je žao što na takav način pokušavate da započinjete raspravu u prvom vašem amandmanu, jer ovo što ste upravo izgovorili poslanici su shvatili kao pretnju. Ja ne mogu dozvoliti kao predsedavajući da se izriču pretnje u Narodnoj skupštini. Građani su dobro čuli da sam rekao da vas molim da me ne prekidate dok obrazlažem svoj amandman i dok koristim svojih sedam minuta. Nikome nisam pretio nego tražim svoje pravo koje mi uporo uskraćujete.

Tako što građani Srbije u Nišu, u Beogradu, u Svrljigu, u Novoj i Staroj Pazovi, Beogradu, plaćaju gorivo 18 dinara skuplje nego građani Austrije, građani Beča. Građani Surdulice, gospodine Vujoviću plaćaju 18 dinara skuplje gorivo nego građani Austrije i drugih zemalja EU. Tako vi punite budžet gospodine Vujoviću. U ovaj budžet ste ukalkulisali nove akcize i

Niti ima nešto i akcizama za gorivo, niti o Austriji, niti o tome što ste govorili čitav minut. (Janko Veselinović, s mesta: Ostavite vi meni kako ću ja …) Ne mogu da ostavim gospodine Veselinoviću, ako nisam mogao da ostavim gospodinu Markoviću, ako nisam mogao gospodinu Đukanoviću, ne mogu ni vama. Vi niste privilegovani u ovoj Narodnoj skupštini. Isto pravilo važi i za gospodina Đukanovića i za gospodina Markovića, a i za vas, i za sve ostale narodne poslanike u ovoj Skupštini.

Dakle, mogu da pročitam cifre koje građanima Srbije neće puno značiti.

Da bi napravili rashod morate imati prihod, a prihodi se pune kroz naplatu poreza. Da bi došli do naplate poreza morate imati efikasnu državu, efikasni poreski sistem. Da bi podelili ovu eksproprijaciju morate naplati porez i od estradnih zvezda. Znate kako bih ja to učinio da sam na mestu gospodina Vujovića? Ako jednog dana Pokret za preokret dođe na vlast ja ću vam reći gospodine Vujoviću kako ću to učiniti. Dakle, pozvao bih gospodine Vujoviću konkretnu estradnu zvezdu i rekao bih – dobar dan – dobar dan, vi ste imali koncert tu, pevali ste pod tom i tom šatrom, izvodili ste vaš muzičko zabavni program tu i tu, naplatili ste milion i po dinara ove godine, to vam je 10.000 evra, 1.000 evra vam je porez, imate rok od 15 dana da ga platite. Ukoliko ga ne platite, podnećemo krivičnu prijavu za utaju poreza, doviđenja. Znate šta vaši poreski službenici rade? Pozovu ih i prave „selfije“ sa njima. To zabavlja javnost 15-20 dana. to su vaši gospodine Vujoviću, poreski službenici, takva vam je poreska uprava. Zbog toga nema prihoda. Zbog toga mora biti kod nas gorivo 18 dinara skuplje nego u Austriji. Zbog toga nema novca za škole. Zbog toga otpuštate prosvetne radnike. Nema novca za ovu eksproprijaciju, pa se onda pumpa budžet AP Vojvodine fiktivnim prihodima koji ne spadaju u realne prihode, već su ovo transferna sredstva samo zato da bi zamaglili vašu nesposobnost gospodine Vujoviću. Možete vi sada ustati i pobeći iz sale, kao što ste to učinili prošli put, a odgovorite mi zašto nemate efikasnu poresku upravu? Odgovorite mi kada ćemo mi to gospodine Vujoviću da letimo tim vozom kojim je leteo Aleksandar Vučić Poslanici sa pravom negoduju i već traže povredu Poslovnika i sa pravom ću ja morati da prihvatim da sam prekršio Poslovnik, jer vama dozvoljavam da govorite o nečemu što nije predmet vašeg amandmana. Ja ne mogu dozvoliti na takav … (Balša Božović dobacuje sa mesta.) Gospodine Božoviću da li ste vi advokat gospodina Veselinovića? (Balša Božović, s mesta: Da.) Da, ali kao advokat morate znate kako, da ga primite u vašu kancelariju, da dobijete punomoćje od njega i sve ostalo. Znači, nemate pravo po Poslovniku da dobacujete sa mesta gospodine Božoviću. Vi imate već jednu opomenu, nemojte me terati da dobijete drugu. (Balša Božović, s mesta: Pretite?) Pa, moraću da vam dam opomenu ako ne budete dozvoljavali da gospodin Marković, gospodin Veselinović nastavi da govori. Uznemiravate poslanike koji izlažu o svojim amandmanima gospodine Božoviću. Gospodine Veselinoviću, da li želite da nastavite po vašem amandmanu? Izvolite. Puno se poslanika javilo po povredi Poslovnika na vaše izlaganje, gospodine Veselinoviću.

Ne vredi, gospodine Veselinoviću, vi ne želite da govorite o vašem amandmanu. Moram da dam reč po povredi Poslovnika narodnom poslaniku Vladimiru Đukanoviću. Član 107. ne samo naravno ovo što ste mu ukazali, nego on je kao kolega poslanik ovde uvredio službenike Poreske uprave i niste ga uopšte opomenuli. Rekao da je da oni umesto da rade svoj posao slikaju se sa pevačima. To su isti poreski službenici koji su zaposleni u njihovo vreme. Ja ne znam o kome on priča, zašto vređate ljude? Na kraju krajeva, mi imamo danas manjak ljudi u Poreskoj upravi koji su inspektori i koji bi mogli da rade taj posao zato što su oni Poresku upravu napravili baš takvu da je puna administracije, a manje operativaca. Ali, tako vređati službenike Poreske uprave je nedopušteno i ja vas molim sledeći put da mu izreknete opomenu za vređanje radnika koji rade u Poreskoj upravi. Zahvaljujem se. Smatram da nisam prekršio Poslovnik jer sam upozorio gospodina Veselinovića. Na kraju sam morao da mu oduzmem reč, jer nije želeo da odgovori o svom amandmanu. Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković. Uvaženi članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, pa, sasvim je jasno da predloženi amandman neće biti prihvaćen i mislim da nema niko naročiti problem u tom smislu i moj poziv ide u pravcu odbijanja ovog amandmana, dakle. Sam amandman koji nam je podneo lider grupe građana možemo u najmanju ruku da okarakterišemo kao problematičan. Pošto mi iz poslaničke grupe SNS pažljivo čitamo amandmane i ostale podloge iz tačaka dnevnog reda, moram da kažem da mi nije promaklo nekoliko značajnih grešaka, gospodine predsedavajući. Kao predlagač ovog amandmana ovde piše – poslanik profesor doktor Janko Veselinović - Pokret za preokret. Moram gospodine predsedavajući opet da vas pitam da li je narodni poslanik promenio ime i prezime? A zašto ovo pitam? Ostali poslanici koji predlažu amandmane svi redom, iz svih ostalih poslaničkih grupa kada predlože amandman potpišu se imenom i prezimenom, eventualno stave pripadnost poslaničkoj grupi i svoj potpis. Kada gospodin Janko Veselinović predlaže amandman on se potpiše kao poslanik, prof. dr Janko Veselinović - Pokret za preokret. Sada, ne mogu a da ne pitam – zašto mu u prefiksu svoje funkcije smeta izraz – narodni? On je jedini poslanik koji se potpisuje kao poslanik bez – narodni poslanik. Gospodine Markoviću, moram da vas prekinem jer ne govorite o amandmanu. Zahvaljujem. Reč ima ministar, dr Dušan Vujović. Ovako, samo jedna rečenica pošto stvarno ne mogu da razdvojim ovu papazjaniju koju ste mi rekli u nekoliko rečenica, samo da vam kažem – Srbija će imati cenu benzina posle ove indeksacije koja će biti 1,2 evro centa veću nego pre toga. Ako vi mislite da je to kraj sveta, onda možemo da razgovaramo o tome. U poređenju sa Mađarskom biće jeftinija. U poređenju sa Hrvatskom biće jeftinija. Prema tome, ne znam o čemu vi pričate. Da li možete da nađete neku drugu zemlju, bilo koju, neće niko puniti benzin u Srbiji i ići u Mađarsku i iz Mađarske u Srbiju pošto je razlika suviše mala. Ne razumem o čemu pričate stvarno. Drugo, ovaj amandman koji ste ovde predložili i vi i gospodin Jovan Marković, to je amandman koji je direktno protivrečan o opredeljenju u članu 7. ovog zakona i Zakona o budžetskom sistemu koji kaže – namenski transferi za finansiranje rashoda za zaposlene u obrazovanju na teritoriji AP Vojvodine u iznosima utvrđenim ovim zakonom se smatraju prihodom Vojvodine. Ovo što mislite da jednom šibicarskom transakcijom Srbija plaća direktno zaposlene, pa posle toga da traži još transfer, o tome ćemo moći da razgovaramo tek kada se donese Zakon o finansiranju Vojvodine. Ovo je protivzakonito i neprihvatljivo. Možete da dižete mikrofon koliko god želite. Prema tome, ovo stvarno nije korektno. Prihvatam sve korektne predloge, ali ovo što vi predlažete je najobičnije muvanje sa brojevima da bi se izbegla ograničenja koja pišu u zakonu, Ustavu i svemu ostalom. Hvala lepo. Zahvaljujem se. Reč ima prof. dr Janko Veselinović. Izvolite. Gledajte, ja sam govorio o konkretnim ciframa, o brojevima, o prihodima, o rashodima. Kada je u pitanju moje ime i prezime, prezime političke organizacije koju predstavljam, ponosim se i sa jednim i sa drugim i sa titulom i sa Pokretom za preokret, pokretom časnih ljudi i protivimo se ovome što piše u ovom budžetu jer to bi moglo biti ovo što kaže ministar Vujović, jedno zamagljivanje. Ne znaju se prihodi. Poznati su rashodi, ali oni su usmereni mimo razvoja, mimo proizvodnje. U Srbiji će se u narednom periodu živeti još lošije. Imamo najmanji privredni rast u regionu, ali kada kažem – u regionu, znači u celoj Evropi. Dakle, imamo najmanji privredni rast. Znači da će avioni koji lete u Ameriku voziti, odvoziti naše najkvalitetnije ljude. To znači da nećemo imati lekara ni u Boru, ni u Majdanpeku, ni u Sremskoj Mitrovici, ni u Novom Sadu za koju godinu, a to se dešava. Hiljadu lekara je uzelo ove godine, tražilo dozvolu, odnosno potvrdu o licenci da bi otišlo u beli svet i gospodine Vujoviću, vi ste odgovorni za tu politiku, ne gospodin Marković.

Druga stvar, što svi treba da znaju, vi ste u pravu, u stvari bili biste u pravu. Nama bi falilo hiljade lekara da nismo promenili, da nismo dali ljudima specijalizacije, da ih nismo zaposlili. To ste u pravu. Zahvaljujem se gospodine Lončar. Gospodine Babiću, izvolite. Malopređašnja diskusija o tome kako će nam mnogo toga lošeg doneti direktni letovi za Ameriku, više mi liči i više je na nivou nekih ljudi koji prvi put kada su videli voz nazivali su ga gvozdeni konj, ali bih vas upozori, gospodine Bečiću, da upozorite kolegu koji ne zna da vozovi ne lete, već da lebde zbog brzine koju ostvaruju i da je premijer rekao da vozovi u Kini zbog brzine koju ostvaruju lebde, a ne lete. Ali, to ovi što vozove nazivaju gvozdenim konjima ne mogu ni da razumeju. Ali, ja sam se zbog druge stvari javio, da pitam gde je ovlašćeni predstavnik DS? Da li se vratio gospodin Šutanovac? Znači, još uvek je na koncertu. Valjda neće moći da tvituje i da ponovo šalje poruke mržnje prema ženama u Srbiji, da lajkuje neke seksističke tvitove i neke uvredljive tvitove protiv žena iz SNS, ali i protiv svih ostalih.

Zahvaljujem se. Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Vladimir Pavićević. Izvolite. Svašta se čulo u poslednjih sat-dva. Ja ću pokušati da se vratim na temu, a to je Zakon o budžetu i amandman na član 2. Bilo je primedbi o tome da je potrebno doneti budžet, pa to što mi predlažemo amandmane koji glase „briše se“ da je to problem. Naravno da nije problem, skupštinska većina je takva da može da usvoji budžet bez obzira što mi iznosimo svoj stav. Amandman „briše se“ je jedan plemenit amandman, a to znači da se time potpuno briše svaki trag od ove špekulacije, muvanja, šibicarenja, kako je ministar malopre nazvao amandman kolege Janka Veselinovića, što je nedopustivo. Plemenit je i zato što može da vas sačuva, gospodine ministre, od toga da vam se desi bruka, kao što vam se desila sa onim zakonom koji je trebalo da omogući otkup stanova na Dedinju za šaku dolara. Mi smo dali amandmane na taj zakon, za svaki član je pisalo „briše se“ Vi ste isto bili veseli oko toga i rekli ste da to nema veze sa parlamentarizmom, sa politikom, sa ekonomijom, pa vam je posle predsednik države Tomisla Nikolić obrisao ceo zakon. Ozbiljna vlada bi razmislila o ostavci, a ozbiljan ministar bi podneo ostavku bez da daje mogućnost da se bilo šta tu vraća nazad. Zašto ne valja ovaj Predlog budžeta i zašto ga treba brisati? Zašto nije ni razvojni ni socijalni? Dakle, 205 stranica, to juče niste znali da pročitate kolektivno, pa da ponovim. Za socijalnu zaštitu je predviđeno 92,2% u odnosu na prošlu godinu. Za kapitalne izdatke 85,9%, za transfere za socijalno osiguranje 94,%, a za kabinete 20 – 50% više. Reč ima predlagač amandmana dr Vladimir Pavićević. Izvolite, gospodine Pavićeviću. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani potpredsedniče i predsedavajući današnjoj sednici gospodine Bečiću, uvaženi ministri, vidim da ste ostali ovde bez ministarki koje su članice naše Vlade. Verovatno su prihvatile našu argumentaciju dame i odlučile da ne učestvuju više u ovoj raspravi, jer smo potukli do nogu na osnovu rasprave o članu 1. Predloga zakona ovde sve vas, a evo dodatna argumentacija za član 2. Predlažemo da se svih šest stavova člana 2. Predloga zakona o budžetu brišu, gospodine Vujoviću, zato što se sadržinom i ovoga člana i ukupno Predlogom zakona o budžetu Vlada ogrešila o, ministre Vujoviću, vladavinu prava. Vi ste to potvrdili 9. decembra juče na sednici. Evo, citiram, gospodine Vujoviću, rekli ste prvo – želim da naglasim da je budžet upućen Skupštini na vreme i bez probijanja zakonskih rokova…

Mora da se pročita, gospodine Bečiću, materija. Znači, ministar Vujović je to rekao. Mi smo rekli i stavili u obrazloženju za član 2. – nije tačno, jer je obaveza bila da ovo stigne u Skupštinu do 1. novembra. Ministar je sam primetio da nije rekao tačnu stvar, pa je onda saopšti ovako – ipak smo ove godine bili uslovljeni dinamikom pregovora sa MMF-om, nismo mogli da krenemo u finalizaciju Predloga budžeta do zaključenja. Šta to znači? Ogrešili ste se o vladavinu prava, uz nekredibilnost, netransparentnsot, arbitrarnost, neodgovornost, odustajanje od reformi. Gospodine Bečiću, poštovani ministre, pa šta više treba da se odustane od ovako lošeg Predloga budžeta, poštovana gospodo i ministre Vujoviću? Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam slušao obrazloženja oba predlagača. Naprosto, kada je jedan od njih pričao o malverzacijama, špekulacijama, šibicarenju, naprosto sam dirnut. Mislim da je taj predlagač najhrabriji čovek na svetu, ne zato što se ničeg ne boji, već što se ničeg ne stidi. Našli smo ko da nam priča o špekulacijama, šibicarenju, o malverzacijama sa vinogradima, o vinodelstvu, o pelcovanju kokošaka, u selu Pukovce, naravno. I on došao i priča o šibicarenju. Ja verujem da se on najbolje razume u te šibice, ali mi smo umesto predloga i obrazloženja o amandmanu slušali o šibicarenju, o njegovom možda nekom prethodnom zanimanju. Ovaj drugi, kome predlažem da da malo odmora jeziku i rukama, toliko maše rukama, pravi promaju… Molim vas, gospodine Rističeviću, morate da govorite o amandmanu. Ja ne znam gde sam pogrešio. Gospodine predsedavajući, on toliko pravi promaju, da ja predlažem da dođe na leto, da bude energetski efikasni i da to bude korisno. Hvala. Zahvaljujem što ste prihvatili da završite izlaganje. Hvala, poštovani predsedavajući. Uvaženi ministri i gosti, kolege i koleginice, javljam se po amandmanu koji glasi – briše se, na član 2. najvažnijeg zakona koji je u interesu građana, zakona koji treba da obezbedi život u Srbiji. Juče kada smo razgovarali u načelu i danas u pojedinostima, uvaženi ministar Vujović pokušava uporno da iskreno objasni poslanicima opozicije da je Predlog budžeta realan i dobar. Ja ću kao moj odgovor na ovakav amandman, za koji neću glasati, jednostavno uporediti sa jednom starom izrekom – slep kod očiju. Izreka se često koristi prilikom obraćanja nekom ko pored jasno objašnjenih činjenica često ne razume suštinu ili jednostavno ne vidi ili ne želi da vidi istinu. Hvala. Zahvaljujem se, gospođo Vlahović. Samo kratko. Šibicarenje je veština da se loptica prebacuje ispod jedne šibice u drugu i da niko ne zna gde se nalazi. To je napisano ovim amandmanima i iza toga stojim i mogu da vam objasnim. Da vam kažem, vaš prvi predlog „briše se“ odnosio se i bio je poziv na dovođenje ove države u blokadu. Vaš sadašnji poziv da se briše član broj 2, koji definiše izvore bruto i neto finansiranja deficita, poziva da svesno uđemo u bankrot. Znači, nezavisno od budžeta, obaveze koje imamo, koje dospevaju ove godine i obaveze koje moramo da isfinansiramo, tako što ćemo se zadužiti onoliko koliko je potrebno da se vrate dospele obaveze i da se finansira razlika od ove 121 milijarde koja je precizirana budžetom, ako to ne uradimo, onda je alternativa vaša da se to briše - poziv na bankrot. Nemate, gospodine Živkoviću, ministar je odgovorio samo na ono što ste rekli, objasnio vaše amandmane i na bilo koji način nije vas uvredio. Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Mi smo upravo pre neki minut čuli ministra kako iznosi potpune neistine. Neusvajanje budžeta do kraja godine ne dovodi u blokadu nikoga, to je ne neistina - to je laž, zato što postoji institut privremenog finansiranja. Nikada se nije desilo da budžetski korisnici ne budu namireni u prva tri meseca ako se ne donese budžet, što se dešavalo. To je jedna stvar. Druga stvar, neusvajanje člana 2, gospodine ministre, ne znači bankrot i nemate vi pojma šta je bankrot.

Ja ne mogu da dozvolim na takav način, sa nepoštovanjem, da se obraćate članovima Vlade. Dakle, ne postoji mogućnost bankrota. Bankrot je nesposobnost plaćanja. Uvođenje instituta privremenog finansiranja se ne gubi sposobnost plaćanja, gospodo ekonomisti, stručnjaci. To znate sigurno bolje od mene i to se uči u zabavištu za ekonomiju, a ne na visokim naukama i sa visokim i dubokim iskustvom koje vi imate. To je unošenje panike među građane. Znači, mi tražimo da se briše zato što je ovo loš budžet, svaki njegov član. Privremeno finansiranje je međukorak da se omogući da ne bude bankrota, kogane bi bilo ni u kom slučaju, kao što ni pre dve, tri godine država nije bila pred bankrotom. Kažite mi jednu evropsku državu koja je bankrotirala u zadnjih 25 godina. Reč ima narodni poslanik dr Vladimir Pavićević, predlagač amandmana. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani potpredsedniče gospodine Bečiću, uvaženi ministre i uvaženi ministre Vujoviću, Vlada se, obrazlažući sadržinu člana 3. Predloga zakona, neprestano poziva na pohvale MMF-a. Poštovana gospodo, u oktobarskom izveštaju MMF-a za 2015, dakle ovu godinu, piše da u 2016. godini, gospodine Vujoviću, moraju da se urade dublje strukturne reforme. To piše u izveštaju MMF-a, na čije ste vi pohvale pozivate, a iz reči predstavnika Vlade, ne samo danas, nego i juče, ministre Vujoviću, ovde u Skupštini, mi smo primetili i zaključili da tih dubljih strukturnih reformi, poštovana gospodo, neće biti. Gospodo, vi ste, dakle, u raskoraku sa MMF-om, kada govorimo i o sadržini člana 3. ovog Predloga zakona u budžetu i o Predlogu zakona o budžetu u celosti i mi smo vam sada, ministre Vujoviću, ovde razotkrili. Vi se pozivate na pohvale, a u izveštaju piše da se očekuje nešto drugo, a vi danas ovde kažete – toga drugoga nema, pa kako se onda pozivate na pohvale, ministre Vujoviću? Pazite, ovo razotkrivanje, gospodo, možda nekome od narodnih poslanika u vladajućoj koaliciji liči na destrukciju, ali ja mislim da je najprecizniji termin kojim možemo da opišemo ovakvo delanje Vlade i delanje naprednjačke većine ovde večeras – dekonstrukcija, poštovana gospodo. Mi smo dekonstruisali, na osnovu rasprave o Predlogu zakona o budžetu, ono što radi ova Vlada. Poziva se na pohvale, radi suprotno od onoga što je očekivanje npr. MMF-a u izveštaju iz oktobra 2015.